Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite.

Dakle, danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjima. Ono što želim uvodno naglasiti jest da se on ni u čemu ne razlikuje od prijedloga zakona i da se odnosi isključivo na dopunu četiriju članaka. Ono što želim spomenuti jest da se institut staža osiguranja s povećanim trajanjem odnosno tzv. beneficirani radni staž da je on utemeljen u cilju zaštite radnika zaposlenih na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te u cilju zaštite osigurana osoba s invaliditetom. Podsjećam da smo 5. veljače 2021.g. nakon provedene rasprave na 6. sjednici HS-a da je prihvaćen Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjima koji sam kao što sam i rekla sadržajno ne razlikuje od ovog konačnog prijedloga zakona. Također želim naglasiti kako je reformom mirovinskog sustava iz siječnja 2019.g. tj. paketom od 6 mirovinskih zakona mirovinski sustav unaprijeđen, a Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem koji je također bio tog paketa beneficirani staž je prilagođen tehnologijama 21.stoljeća odnosno potrebama i uvjetima vremena u kojem živimo. Zakon o stažu osiguranja definira tri kategorije osiguranika koji imaju pravo na tzv. beneficirani staž, a to su pod broj: 1) radnici koji rade na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, kao 2) to su radnici koji rade u zanimanjima za koje se traže posebne psihofiziološke funkcije organizma koje opadaju sa povećanjem životne dobi i kao 3) to su osiguranici osobe s invaliditetom i to ne sve, već samo one koje imaju točno propisanu dijagnozu koja je navedena u zakonu i to su sljedeće dijagnoze: osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multipleskleroze i srodnih bolesti, zatim slijepe osobe, gluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe oboljele od reutomatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnoga tkiva, osobe kod kojih postoji funkcionalni poremećaj i zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica, kao i osobe sa sindromom Down. Dakle zakon definira tri kategorije osiguranika kojima se po točno propisanim uvjetima priznaje staž osiguranja sa povećanim trajanjem i snižava se dobna granica za priznavanje na starosnu mirovinu. Svojstvo osiguranika osobe sa invaliditetom utvrđuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i to na temelju nalaza i mišljenja ZOSI-a odnosno Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom te im se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 15 mjeseci. To je 12 za 15. Prema podacima HZZ-a Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od ukupnog broja zaposlenih osoba sa invaliditetom skoro 96% su osobe koje su zaposlene na temelju zasnivanja radnog odnosa a nešto više od 4% su osobe koje rade na temelju drugih poslovnih aktivnosti među kojima je i samozapošljavanje. Također naglašavam kako prema podacima HZZ-a iz prethodne godine od ukupno 33 osobe koje su koristile poticaj za zapošljavanje i mjere za očuvanje radnih mjesta njih 14 ima status osoba s invaliditetom. Također treba reći da u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje su evidentirane ukupno 32 osobe s invaliditetom koje su prijavljene na obavezno mirovinsko osiguranje kao samostalni obveznici uplate doprinosa i to najviše obrtnici, ali i oni koji samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost.

Konvencija je bila i temelj za donošenje Vladine Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom koja potiče unapređenje integracije osoba s invaliditetom, kao i povećanja njihovog zapošljavanja i općenito položaja na tržištu rada. Treba reći da je ustvari potrebno institut tzv. beneficiranog staža urediti na način da se samozaposlene osobe s invaliditetom ustvari izjednače sa zaposlenim osobama. Stoga se ovim Konačnim prijedlogom zakona predlaže da se osiguranicima osobama s invaliditetom oboljelim od bolesti koje sam malo prije navela omogući beneficirani staž ne samo u razdobljima zaposlenja i radnoga odnosa, nego i u razdobljima osiguranja po drugim osnovama osiguranja kao što su obavljanje profesionalne ili samostalne djelatnosti, obrta, poljoprivrede, šumarstva i sl. odnosno kada su oni zaposleni i da im se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 15 mjeseci što je povećanje staža za 3 mjeseca po godini dana. Sredstva potrebna za provedbu ovog predloženog Zakona procijenjena su u iznosu od 330 tisuća kuna u ovoj godini, a u idućoj godini 400 tisuća kuna, a odnosi se na 149 osoba u ovoj 21. godini i na 162 osobe u 2022. godini. Slijedom svega što sam rekla Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje ovoga Zakona prije svega imajući u vidu potrebu dodatne zaštite ove kategorije osiguranika dakle osoba s invaliditetom kao i njihovog aktivnijeg uključivanja u radno okruženje kroz različite oblike rada, a ujedno uvažavajući razlog uvrštavanja osoba s invaliditetom u kategoriju osoba koje imaju pravo na staž s povećanim trajanjem i sniženje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. To je prije svega njihovo teško zdravstveno stanje koje uzrokuje trajne posljedice za život i rad za razliku od prethodno spomenutih drugih dviju kategorija osiguranika, koje to pravo ostvaruju isključivo zbog štetnih utjecaja i prirode samoga posla vezanog uz određena radna mjesta i zanimanja. Stoga smatramo kako je potrebno omogućiti osobama s invaliditetom staž osiguranja s povećanim trajanjem neovisno o tome po kojoj su osnovi osigurane. Izvolite. Poštovana državna tajnice, puna podrška normalno ovom već Konačnom prijedlogu zakona, posebice vezano i za sami popis bolesti i evidenciju stanja. Zanima me ako nam možete ukratko objasniti kako se upravo obračunavaju sami doprinosi kada netko radi na poslu sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem tj. plaća li on iste doprinose kao i ostali radnici ili je to uvećano i koliko je samo uvećano? Dakle, što se tiče doprinosa vezanih uz beneficirani radni staž radnici su obveznici plaćanja i dodatnoga doprinosa a ne samo onog obveznog. Dakle, osobe s invaliditetom o kojima sada govorimo za njih taj trošak dodatnoga doprinosa prema Zakonu o doprinosima snaša sama Republika Hrvatska, a što se tiče samih postotaka dakle za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti odnosno tzv. prvog stupa obračunava se dodatni doprinos po stopi od 7,84%, a za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje odnosno tzv. drugog stupa taj doprinos iznosi 5,83%, dakle napominjem za osobe s invaliditetom taj doprinos prema Zakonu o doprinosima snaša RH. Naravno da podržavam donošenje ovog zakona, vidimo da se dopune odnose samo na 4 članka i isključivo su vezane uz osobe s invaliditetom, s druge strane predviđena financijska sredstva nisu visoka.

Hvala vam poštovana saborska zastupnice Maksimčuk, dakle i danas su prema važećem Zakonu o stažu sa osiguranjem s povećanim trajanjem osobe s invaliditetom imaju beneficirani radni staž dok rade na radnim mjestima ili zanimanjima koja, za koja je predviđen taj, takav staž, međutim kada izlaze iz tih radnih mjesta ili zanimanja i odlaze u profesionalnu djelatnost ili samostalnu djelatnost e upravo prema ovom konačnom prijedlogu zakona oni će i tada moći koristiti beneficirani staž odnosno staž osiguranja s povećanim trajanjem u to vrijeme dok su samozaposleni. Poštovana državna tajnice, prije svega želim naglasiti kako pozdravljamo konačni prijedlog zakona koji je pred nama i tu valja jednako tako naglasiti kao što smo čuli i iz vašeg uvodnog izlaganja kako je institut staža s povećanim trajanjem odnosno beneficirani radni staž utemeljen u cilju zaštite radnika zaposlenih na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim uvjetima, te zaštite osiguranika osoba sa invaliditetom. Taj se zakon nije mijenjao dugi niz godina, znači sve do cjelovite mirovinske reforme koja je provedena u 2018.g., a koja je stupila na snagu 2019.g.

Dakle, poticaj za utvrđivanje novog radnog mjesta ili zanimanja može dati ili poslodavac ili sindikat i to na temelju stručne dokumentacije, elaborata koji treba biti izrađen prema metodologiji koja je propisana Pravilnikom o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem. Troškove izrade te dokumentacije snosi podnositelj tog poticaja, dakle ili poslodavac ili sindikat i ukoliko se na temelju izrađenih stručnih elaborata utvrdi opravdanost računanja staža osiguranja sa povećanim trajanjem za konkretno radno mjesto ili zanimanje tada se pristupa daljnjim koracima u samom procesu.

Hvala vam poštovani saborski zastupniče Karliću, dakle prema trenutačnom stanju negdje je oko 25.000 osiguranika koji rade na zanimanjima i radnim mjestima na koje se odnosi beneficirani staž. Od tih 25.000 oko 1.600 je osoba s invaliditetom. A vaše pitanje vezano uz to čime se oni bave nakon što, na taj način sam razumjela vaše pitanje, nakon što odu iz sustava ben radnog staža u samozaposlenost ili profesionalnu djelatnost, tada govorimo o ovih 30-tak potencijalnih osoba prema podacima HZMO-a oni se bave prema našim podacima ili uslugama računovodstva, knjigovodstva, svjećarstva, rukotvorina, dakle u tom nekom spektru govorimo djelatnosti.

Pravilnik o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kod pojedinog poslodavca utvrđuje i broj osoba sa invaliditetom koje trebaju biti zaposlene u odnosu na ukupan broj zaposlenih. I isto tako i naknade za one poslodavce koji ne ispoštuju tu propisanu kvotu. Zanima me kolika su to sredstva, koja im je namjena i na koji način se ona, je predviđeno da se koriste?

Možemo reći generalno da se godišnje s osnove kvotnoga zapošljavanja skupi oko 200 milijuna kuna koje su namjenske upravo za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali i za centre za profesionalnu rehabilitaciju. Ono što u ovom trenutku treba posebno pohvaliti jest da postoje obveznici koji zapošljavaju i iznad propisane kvote. Dakle, postoje poslodavci koji zapošljavaju i više osoba s invaliditetom od onoga što je propisano, a postoje poslodavci koji nisu obveznici kvotnoga zapošljavanja, a ipak zapošljavaju osobe s invaliditetom i njih je prema našim [[Upadica: Hvala.]] podacima oko 1.500 koji zaslužuju velike pohvale.

Poštovana državna tajnice na moje pitanje ste već odgovorili, naime zanimalo me je koliki bi bio broj potencijalnih korisnika osoba koje su samozaposlene, dakle koje će ovim novim zakonom ostvariti taj beneficirani staž, ali kad sam već dobila priliku želim izraziti svoje veliko zadovoljstvo jer evo radom na terenu moram reći da postoje stvarno primjeri osoba koje su imali zakon u postojećem zagarantiran beneficiran staž na osnovu ovoga zakona i onda su se samozaposlile i pravo to izgubile. Drago mi je da i osobe koriste poticaj za samozapošljavanje, dakle da su samozaposlive i da sudjeluju u sustavu rada.

Dakle, cilj je ovoga zakona kao što smo naveli da upravo samozaposlene osobe s invaliditetom imaju ista prava kao i osobe s invaliditetom koje rade na mjestima sa povećanim radnim stažem. Da, trenutačno govorimo o 30-tak točnije 32 osobe koje imaju određeni obrt odnosno samozaposlene su ili obavljaju profesionalnu djelatnost.

Uvažena državna tajnice, htjela bi se osvrnuti na činjenicu da ste ponovo istaknuli kako je izmjenom šest zakona provedena reforma. Tvrdim da to reforma nije. Reforma znači promjenu pristupa, a ne administrativno ili birokratsko mijenjanje pojedinih odredbi ili definicija. A što se tiče ovog konkretnog zakona u obrazloženju u drugom čitanju navodite da nije prihvaćen prijedlog u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a da se i oni koji su zaposleni ili ostvaruju odnosno ostvaruju prihode na temelju ugovora o djelu također obuhvate ovim zakonom. Inače čitav zakon pohvaljujem, mislim da je to dobro i unapređuje položaj osoba sa invaliditetom, ali činjenica je da mnogi od njih jednu priliku za stjecanje prihoda imaju upravo kroz ove honorarne aktivnosti i doista mislim da niste dali dobro obrazloženje zašto i njih nismo mogli obuhvatiti [[Upadica: Hvala.]] ovim pogodnostima. Poštovana gospođo Orešković, žao mi je što niste dovoljno upućeni u šest zakona o kojima sam govorila i koji su raspravljani 2018. godine, a stupili na snagu s 1.1.2019. godine jer da jeste onda biste jako dobro znali da je ishod tih zakona da nama danas u Hrvatskoj 27.000 žena zbog upravo reforme u to vrijeme ima 2% veću mirovinu po djetetu, da nama danas zbog izmjena i dopuna tih zakona 16.500 umirovljenika ujedno radi i prima mirovinu, da naši umirovljenici imaju izbor povoljnije mirovine što dotada nisu imali i da mogu birati hoće li ići u mirovinu samo iz prvog stupa ili iz prvog i drugog stupa, dakle odabrat će si ono što je povoljnije za njih, da smo smanjili ulazne naknade i sve ostale naknade vezano uz [[Upadica: Hvala.]] drugi mirovinski stup itd., itd., pa vas upućujem na tih šest zakona da ih bolje proučite.

Znači mi da bi privukli investitora, da bi imali nova radna mjesta, da bi se uplaćivalo u mirovinske stupove mi moramo smanjit poreze. Znači nije dobra ta reforma. Hvala vam. Poštovani saborski zastupniče Spajiću odgovorit ću vam u stvari brojkama i rezultatima ove Vlade, Vlade premijera Plenkovića. Ono što je razvidno i što je nepobitno jest činjenica da su mirovine u proteklom i ovom mandatu rasle za sveukupno 13,7% govorim o svim mirovinama za milijun i 240 tisuća umirovljenika. A za one umirovljenike koji primaju najniže mirovine, a to vam je oko 250.000 naših sugrađana mirovine su rasle za 17,33% Dakle, to su činjenice, to su rezultati. To su rezultati unatrag 4,5 godine. Ono što također želim naglasiti jest nacionalna naknada za starije osobe, starije od 65 godina koje imaju pravo na 800 kuna nacionalne naknade ukoliko su se nalaze u kriterijima koji su propisani. Dakle, stariji od 65, a nisu u mirovini [[Upadica: Hvala.]] niti su korisnici ZMN-a. Hvala lijepa državna tajnice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda ću otvoriti raspravu pa će prvi u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Daniel Spajić.

Već prije smo istaknuli kako se slažemo s ovim izmjenama zakona koji donosi svojevrsnu pozitivnu diskriminaciju osoba s invaliditetom tako što će prava iz zakona te osobe ubuduće moći ostvariti ne samo u slučajevima koji se isključivo vezu uz radni odnos već i u drugim oblicima mirovinskog osiguranja poput vrhunskih sportaša, samostalnih djelatnosti, obrtnika, vjerskih službenika itd. Ovo je ujedno i usklađenje s pravnom stečevinom EU, a za provedbu su potrebna nezanemariva sredstva od po 400.000 kuna godišnje. Međutim, nećemo se umoriti ponavljati kako su ovo kozmetičke promjene za stvaranje privida rješavanja širih problema s kojima se suočava naš mirovinski sustav. Samo 54% potrebnih sredstava za isplatu mirovina iz prvog stupa prikupi se iz doprinosa namijenjenih za ovu svrhu, a ostatak se pokriva iz ostalih proračunskih prihoda.

Drugo, s obzirom da se pola i onako malih mirovina financira iz drugih proračunskih prihoda tj. poreza, nema prostora za značajnije smanjenje poreznog pritiska. Zbog toga smo nekonkurentni poduzetnicima i investitorima pa nema povećanja ukupnog broja radnih mjesta odnosno platitelja doprinosa. I tako se vrtimo u začarani krug kao onaj mali kućni hrčak. Istovremeno zemlja koja šakom i kapom dijeli preko 15 milijardi kuna godišnje raznih poticaja, sa samo 80 milijuna kuna potičemo dobrovoljnu mirovinsku štednju dok su poticaji za životna osiguranja već odavno ukinuta. Uvijek iznova ne možemo se iščuditi neozbiljnom odnosu vladajuće koalicije prema ključnim problemima društva. HDZ se vole pohvaliti kako su oni demokršćanska stranka, ali nemaju nikakvih problema s onim što kršćanstvo smatra jednim od grijeha, laži kad treba prikriti tragove svojih nečasnih djela. Vjerojatno će se i samim zastupnicima vladajuće trgovačke koalicije ovo izgledati nevjerojatno ali ipak je Vlada u svojoj Nacionalnoj strategiji razvoja RH do 2030.g. napisala sljedeće citiram: „U okvirima provedbe dosadašnjih nacionalnih strateških antikorupcijskih dokumenata osobito nakon pristupanja EU Hrvatska je uspostavila potreban zakonodavni institucionalni okvir u djelokrugu represivnog djelovanja protiv korupcije ali i njezina sprečavanja kako bi što bolje odgovarala na izazove i potrebe praktičnog antikoruptivnog djelovanja taj se okvir kontinuirano unapređuje.“ Onaj tko još uvijek ne vjeruje da ovo tamo stvarno piše nek pogleda stranicu 61 ovog dokumenta. Ovo je u skladu s onom izjavom premijera koji za sebe tvrdi kako ima savršene radare za detekciju korupcije. Naime, Transparency u svome zadnjem izvješću o indeksu percepcije korupcije Hrvatsku je svrstao na 63. mjesto zajedno sa pazite Bjelorusijom i Kubom. Pa jel to naše društvo? Samo da usput podsjetimo, vladin strateški dokument koji sadrži ovu sramotnu lažnu izjavu kao konzultantica Svjetske banke izradila je Martina Dalić, čuvena šefica skupine Borg, a izradu tog dokumenta Vlada platila samo Svjetskoj banci gotovo skoro 5 milijuna eura plus dodatni troškovi raznih radionica, raznih timova vanjskih suradnika itd. Znači dok je bila potpredsjednica Vlade zadužena za razvoj gospodarstva nije znala napisat ovu strategiju pa ju je onda pisala kasnije godinu dana nakon toga, ali je onda je to znala kao vanjski suradnik, kao nagradu za sve ovo dobila je mjesto predsjednice Uprave Podravke. Uz ovakve priče ne treba čudit gdje smo pozicionirani po indeksu korupcije. I druge relevantne organizacije nikako da spoznaju taj skriveni Plenkovićev antikorupcijski talent. Prema Svjetskom ekonomskom forumu po uređenosti javnih institucija tek smo na 77. mjestu, a po orijentiranosti vladine budućnosti na 105. mjestu. Uzimajući u obzir sve navedeno, takva zemlja ne može biti mjesto za razvoj poduzetništva i privlačenja investicija, a bez toga nema značajnih pomaka u kvaliteti mirovinskog sustava niti standarda naših umirovljenika. Ovakvi zakoni su samo alibi potezi za kreiranje dojma da se o nečemu radi.

Izvolite.

Poštovana državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Pozdravljam ovaj zakon i podržavamo ga kao što smo to učinili već i u prvom čitanju. Čl. 1. proširuje čl. 3. važećeg zakona na način da se proširuje krug osiguranika osoba s invaliditetom koji imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem i pravo na sniženje dobne granice za starosnu mirovinu. Jednako tako proširuje se taj krug i kad je riječ o osobama koje su samostalni obveznici uplata doprinosa. Ukratko i dakle da ne duljim, slažemo se, podržat ćemo i glasat ćemo za ovaj zakon.

Članak 27. stavak 2. koji propisuje odnosno eksplicira sniženje dobne granice za ostvarenje prava na starosnu mirovinu, pa onda taj stavak 2. eksplicite kaže citiram dakle: „Ako se radi o radnom mjestu za koje se staž od 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci dobna granica se spušta za po jednu godinu za svakih 6 godina.

Druga stvar koju sam htio spomenuti, na oko se ne tiče direktno ove tematike, svakako se ne tiče ovoga zakona o čijim izmjenama i dopunama ovog momenta govorimo, ali se itekako tiče kruga osoba o kojima govorimo a to su osobe sa invaliditetom ili osobe koje mogu dospjeti na kraju u invalidsku mirovinu i kada je riječ o tome kako se obračunava invalidska mirovina za sve one a to su de facto danas svi koji participiraju u II. stupu mirovinskog osiguranja onda nailazimo na neku vrlo, vrlo ozbiljnu grešku. Sada ćete reći da sam daleko otišao, ali nisam. Nalazimo na vrlo ozbiljnu grešku u Zakonu o obaveznim mirovinskim fondovima gdje se u članku 101. stavku 1. određuje da pri odlasku u invalidsku mirovinu se sredstva na osobnom računu osiguranika prebacuju u državni proračun, a mirovina se određuje kao da osiguranik nije niti participirao u II. stupu, nego dakle prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Ovo je prvi dio koji je definiran kao osnovna mirovina u smislu Zakona o mirovinskom osiguranju gdje samo jedan sloj mirovine iz I. stupa, zato bi trebalo inzistirati, treba konzultirati Zakon o mirovinskom osiguranju njegov članak 93. i trebalo bi inzistirati da se definicija mirovine kombinirane mirovine iz oba stupa kombinirane invalidske mirovine u tom smislu korigira. Hvala vam lijepa. Isprika ako mislite da sam oddivergirao, ali ja mislim da ne baš. Sljedeći klub zastupnika bit će onaj HSS-a i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Damir Bakić. Silvano Hrelja.

Pardon. Kolegice i kolege. Klub Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će kao i u prvom čitanju podržati ovaj Prijedlog zakona. Smatramo da je ovaj dobar Prijedlog zakona koji se bazira odnosno obuhvaća krug osoba koje trebaju ostvariti određene beneficije temeljem činjenice da je njihovo zdravstveno stanje narušeno do te mjere da ne mogu u potpunosti konkurirati na otvorenom tržištu rada i da im je nužno radni vijek kraći uslijed njihove zdravstvene situacije. Dakle ovim zakonom se predlaže svojevrsna pozitivna diskriminacija osoba sa invaliditetom s obzirom da temelj za priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem i sniženje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu kod ove kategorije osoba nije rad na štetnim i za zdravlje opasnim poslovima, nego zdravstveno stanje osoba s invaliditetom. Dakle, to je iskorak ovoga zakona u novo područje i vrlo po meni pozitivan iskorak. Dakle, ne samo u slučaju kada su zaposlene i osigurane ove osobe na mirovinsko osiguranje po toj osnovi što je slučaj s ostalim osiguranicima za koje je uvjet da su zaposlene na radnim mjestima sa punim radnim vremenom, ili sa skraćenim radnim vremenom koje prema općim propisima kojima se uređuje radni odnosi i kolektivnim ugovorom smatra kao zaposlene s punim radnim vremenom, već i u drugim slučajevima. Dakle, ovdje se cijeli sustav otvara prema drugim oblicima zapošljavanja, samozapošljavanja. Isto tako obuhvaćeni su odnosno prava iz ovoga Zakona će moći koristiti u slučaju kada su ljudi samozaposleni, kada obavljaju obrt ili trgovci pojedinci, vrhunski sportaši kada obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede ili šumarstva ili samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost između ostalih. Dakle ovdje nama ništa sporno, u ovom zakonu su taksativno navedene u zakonu točno određene dijagnoze, određeni stupnjevi invaliditeta, prema tome, nema nikakve zabune, zna se da se ovo točno odnosi na te ljude sa tom i tom dijagnozom. Dakle neću trošiti puno vremena na ono što je jasno da će vjerojatno proći kao i u prvom čitanju u ovom Visokom domu jednoglasno, ali bih nešto za kraj rekao na temelju mojeg osobnog iskustva. Moram priznati da nam zadnjih 5 godina ide, 5, 6, 7, ovisi, ali vidim to razdoblje vrlo produktivnim u zapošljavanju osoba s invaliditetom, bez obzira što još uvijek nismo na razini korištenja onih prikupljenih sredstava ili nismo na razini da poslodavci zapošljavaju osobe sa invaliditetom jer na neki način još nemamo u potpunosti razvijenu tu kulturu prilagodbe radnih mjesta za osobe s invaliditetom, međutim, moram priznati jedan pozitivan trend, koliko god bio napadan i onaj Mrsićev zakon, on je dobro na neki način, osigurao pomoć, financijsku pomoć i alternativna rješenja za rad, ajmo reći, zaštitnih radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom, za profesionalnu rehabilitaciju, odnosno za puno aktivnosti koje su vezane za osobe s invaliditetom i nema nikakvom smisla da mi u ovom Visokom domu jedni drugima predbacujemo, nisi napravio ovo, nisi napravio ono, nego nam je zadaća da tamo gdje su jedni stali, da drugi nastave, da ti ljudi doista uživaju pozitivnu diskriminaciju jer jednostavno imaju manje šanse na otvorenom tržištu rada.

Znam kolko smo se tada borili da iz onoga što je trebala naplatiti država za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za poreze, da se to ostavi kao osnivački ulog za zaštitnu radionicu Tekop Nova. To je 2004. je ta radionica startala, dan danas živi, danas je svijest kod jedinica lokalne samouprave, kod trgovačkih firmi uz ove mogućnosti koje su dale izmjene i dopune zakona od tada pa do danas, puno veća, da trebaju na neki način voditi računa prema svojim sugrađanima, prema ljudima u svojoj županiji, da im, ako već ne zapošljavaju, da naruče kod njih određene robe i usluge, da ih ovi sašiju ili da im naprave određenu uslugu i to sve skupa ima, sve skupa ima smisla. Ja se nadam da neću ponovno 13, 14, 15 godina ustrajati na tako nečemu, da se stvori kod građana senzibilitet na jednom drugom području, a to je područje borbe protiv rastućeg siromaštva u RH. Dakle, ja se toplo nadam da ćemo, ja ću govoriti do iznemoglosti, ali ja se toplo nadam da će i centralna vlast, dakle Vlada RH, ministarstva i lokalna samouprava dati svoj obol u borbi protiv rastućeg siromaštva u Hrvatskoj, ja ću ustrajati i ovdje ću predlagati desetak zakona koji mi, jedan po jedan ne mogu riješiti ništa, ali 10 zakona koji čine jedan mozaik borbe protiv siromaštva i biti ću počašćen ako budete na sljedećoj točki dnevnog reda i ako uzmete učešće u raspravi jer ne namjeravam nikoga napadati, nikoga osuđivati nego mislim dati doprinos u borbi protiv siromaštva, a ovo je jedan, na sličnom tragu jer osobe s invaliditetom ono što ja znam, jer sam ih zastupao u stečajevima, znam njihova stremljenja, družio sam se s njima, dakle najveća im je čast da se mogu svojim radom i svojim vrijednostima ljudskim, karakternim dokazati svim ostalim članovima zajednice, oni ne žele li od koga milostinju, oni trebaju sustav koji ih potpomaže da imaju punu zaposlenost i da se osjećaju dobro kao ravnopravni članovi društva.

Na samom početku, reći ću da je Klub SDP-a u prvom čitanju pozdravio i podržao donošenje Zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem koje je priredilo i predložilo ovdje vaše ministarstvo, državna tajnice, HS-u. Stoga je potpuno jasno da bez obzira na to što od prvog do drugog čitanja nema nikakvih korekcija niti izmjena u samome tekstu konačnoga prijedloga zakona, SDP će i ovaj konačni prijedlog zakona podržati. Naime, iznimno nam je bitno da je predloženim konačnim prijedlogom zakona, da se priznaje pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem i sniženje dobne granice za ostvarenje prava na starosnu mirovinu, bez obzira na osnovu s koje su osigurane osobe na mirovinsko osiguranje. Isto, propisuju se dodatni uvjeti za samostalne obveznike uplate doprinosa za ostvarivanje prava na računanje staža osiguranja s povećanim trajanjem i snižavanje dobne granice za priznanje prava na starosnu mirovinu. Stoga se ujedno ispunjavaju obveze koje je RH preuzela kao stranka Konvencije o pravima osoba s invaliditetom što smatramo i ovaj puta da je potrebno posebno podvući. Smatramo da predložene izmjene predstavljaju podupirajuću mjeru za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u odnosu na sve oblike rada. Zakon izdvaja kategorije osiguranika osobe s invaliditetom od ostale dvije kategorije osiguranika koje mogu ostvariti prava iz zakona, a to su oni osiguranici koji rade na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima i osiguranici koji obavljaju zanimanja u kojima nakon određenih godina života zbog naravi i težine posla fiziološke funkcije organizma opadaju i u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla. Naravno jasno je da je ovo jedan od zakonskih prijedloga koji je svojevrsna pozitivna diskriminacija osoba s invaliditetom no uvijek smo zagovarali takve zakone, smatramo da je to za progresivno društvo iznimno važno jer je to jedini način da im koliko toliko osiguramo podjednake šanse. U ime SDP-a i ovaj puta ću ukazati na to da život osoba s invaliditetom u Hrvatskoj je još uvijek relativno težak, da još uvijek nedostaje zakonskih propisa i podzakonskih akata koji bi integraciju osoba s invaliditetom u društvo, a posebno na tržište rada još dodatno olakšali. No, sve skupa nas veseli da postoji kontinuitet u toj politici i da zapravo se nastavljaju mjere jedne na druge. Veseli nas i da postoje posebne mjere za samozapošljavanje osoba s invaliditetom jer one će zasigurno uveliko pomoći da dođe do kvalitetnije integracije osoba s invaliditetom na tržište rada. No, istovremeno nas brine i činjenica da mnogi poslodavci u RH još uvijek ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom već su skloniji platiti iznos koji im je određen nego zaposliti osobe s invaliditetom. Ponekad za to ima objektivnih razloga jer se ne mogu ispuniti svi uvjeti pri tom zapošljavanju, no često tome nije tako. Voljeli bismo kada bi postojala mogućnost da se i tu još dodatno unaprijedi mogućnost za uistinu velik broj osoba s invaliditetom koje mogu i žele konkurirati na tržištu rada i da oni nađu to svoje zaposlenje jer samim time u društvu su drugačije integrirani, drugačije se osjećaju i jednostavno to je za njihov kompletan psihofizički razvoj iznimno bitno. Iznimno je bitno da budu aktivni sudionici i da imaju svoje pozicije na tržištu rada. Kao što ste državna tajnice naglasili ovim zakonom još iz siječnja 2015.-te uprihoduje se gotovo 200 milijuna kuna na godišnjoj razini tzv. nazovimo ih kazni za nepoštivanje odnosno pri nezapošljavanju osoba s invaliditetom. Voljeli bismo da tih preko 200 milijuna kuna uistinu na neki način mogu pretvoriti u konkretna radna mjesta, da to ne budu samo sredstva koja eto prihodujemo i u manjoj mjeri zapravo usmjerujemo na povratak u centre za rehabilitaciju odnosno ta radna mjesta. Veseli nas i da je ovim zakonom predviđeno zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje brinu o drugim osobama. Naravno da je to uvijek opcija koju želimo podržati, ali nas jednako tako brine i činjenica naravno to ni ovaj puta ne upućujem prema vama nego općenito prema Vladi RH i matičnom resoru da bi bio trenutak da pred nas dođe i novi set zakona. Set zakona koji će unaprijediti položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj prvenstveno da se riješi pitanje zakona o inkluzivnom dodatku koji nažalost još uvijek nije tema ovdje u Hrvatskom saboru. Nažalost još uvijek nemamo jasnu politiku u RH na koji način bi se kroz institucije integrirale osobe sa, potpuno integrirale osobe sa invaliditetom. Najčešće smo u velikoj mjeri prepušteni civilnome sektoru, radu udruga, pojedinaca, organizacijama roditelja i deinstitucionalizacija često završava upravo u tom krugu, u krugu i prostoru civilnoga sektora. Na samome kraju smatramo da ima još i nekoliko stvari koje se možda malo uže tiču rješenja koje donosi ovaj zakon sada nisu bile predmet izmjena zato o njima nismo niti dublje raspravljali, ali postoje elementi koji ukazuju da naši zakonski propisi nisu u potpunosti usklađeni sa primjerima drugih zemalja ili bolje rečeno sa praksama drugih zemalja što često zabrinjava kada analiziramo probleme naših sugrađana koji se susreću sa teškom, teškom uskladbom totalizacije staža u slučajevima beneficiranog radnog staža ostvarenog temeljem međunarodnih ugovora odnosno u drugim zemljama kada im se ovdje u Hrvatskoj mora priznavati ili obrnuto staža iz Hrvatske za neku drugu inozemnu mirovinu.

Evo još jednom, poštovani g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo već je u ovih nekoliko rasprava po klubovima prije mene manje-više dosta toga rečeno, ali ja ću ipak ponoviti neke stvari za koje smatram da nije na odmet. Dakle, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem uređuje sustav staža osiguranja s povećanim trajanjem koji je utemeljen na cilju zaštite radnika kao što smo već imali prigodu ovdje čuti, koji rade na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima odnosno na radnike koji obavljaju zanimanja za koja se traže posebne psihofiziološke funkcije organizma koje opadaju s povećanjem životne dobi. Također ovim zakonom uređeno je i pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem za tzv. treću kategoriju osiguranika, a to su osobe s invaliditetom. U ovom trenutku kad su u pitanju, u pitanju osobe s invaliditetom ovo pravo mogu ostvariti osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepe, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe oboljele od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva, osobe kod koji postoje funkcionalni poremećaji, pa se zbog njih ne mogu samostalno kretati već se kreću uz pomoć invalidskih kolica, te osobe sa down sindromom, dakle osobe kojima se pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem omogućava zbog njihovog zdravstvenog stanja koje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, a ne zbog štetnosti poslova. Kao što sam već rekla zakon definira 3 kategorije osiguranika. Za osobe s invaliditetom propisana je iznimka dakle osim što mogu ostvariti staž osiguranja s povećanim trajanjem kada su zaposlene na puno radno vrijeme, to mogu ostvariti i kada su zaposleni sa skraćenim radnim vremenom i to je novina u zakonu od 1. siječnja 2019.g. U odnosu na osobe s invaliditetom temeljni propis koji regulira njihov status u odnosu na sustav rada i zapošljavanja je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i o njemu smo danas ovdje imali rekla bih dosta prigode čuti. Tim propisom uređuju se prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad, te se uređuje i zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada pod posebnim uvjetima kao i mjere za poticanje zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom i to smo već danas ovdje čuli imaju smanjene mogućnosti zapošljavanja na otvorenom tržištu rada, a s obzirom na trend poticanja samozapošljavanja, a kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri potaknuli na uključivanje u svijet rada u određenim sustavima su već izvršene određene prilagodbe koje su omogućile veće uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada. Dobro je ovdje spomenuti jedna od velikih stvari koja je učinjena, koju je vlada u prošlom, ova vlada u prošlom mandatu učinila, a to je povećanje osobne invalidnine i ne samo povećanje nego i osobna invalidnina se od 2018.g. može primati i kada osoba s invaliditetom prima plaću. Do tada su mnoge osobe s invaliditetom rađe ne bi radile, nisu željele raditi s obzirom da bi gubile osobnu invalidninu. Ovim dopunama zakona vrši se pozitivna diskriminacija kako bi se osobama s invaliditetom olakšao položaj i omogućilo veće uključivanje na tržište rada, te se staž osiguranja s povećanim trajanjem i sniženje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu predlaže urediti na način da se samozaposlene osobe s invaliditetom dakle to su osobe koje obavljaju obrt, trgovci, pojedinci vrhunski sportaši, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost itd., ni na koji način ne stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale korisnike prava iz zakona. Osim samozaposlenih osoba s invaliditetom ovim dopunama zakona proširuje se krug osiguranika koji će moći ostvariti prava iz zakona i na neke druge osobe s invaliditetom, ali bez obzira na osnovu osiguranja, kao npr. osobe s invaliditetom koji su roditelji i koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta, osobe s invaliditetom roditelji njegovatelji ili samo njegovatelji, roditelji udomitelji, osobe s invaliditetom koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad prema posebnim propisima, osobe koje se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji itd. Kao što sam već ranije napomenula ovim se zakonom predlaže pozitivna određena pozitivna diskriminacija, a sve u cilju da se osobama s invaliditetom omogući ostvarivanje beneficija koje su propisane zakonom i to ne samo u slučaju kada su zaposlene i osigurane na mirovinsko osiguranje po toj osnovi, dakle kada rade u punim, s punim ili skraćenim radnim vremenom već i u drugim slučajevima. Ovim dopunama zakona Vlada RH ja ću reći i dalje izjednačava mogućnosti za osobe s invaliditetom što je u skladu sa Nacionalnom strategijom za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom kao i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Bilo je ovdje govora i o nekim drugim zakonima, moram reći da su svi ti zakoni u pripremi nije ih bilo lako niti napisati, a kamoli uskladiti sa svim kategorijama osoba s invaliditetom, to je mukotrpan posao, ali evo meni je osobno je drago da smo krenuli i u Zakon o inkluzivnom dodatku i u Zakon o osobnoj asistenciji. Neće to vjerojatno biti u potpunosti zadovoljeni svi problemi osoba s invaliditetom i kada te zakone donesemo, ali riješit ćemo jedan veliki dio problema. Međutim, neovisno o tim zakonima i kad ih mi ovdje donesemo uvijek će najvažnije svakoj osobi s invaliditetom biti raditi, da svojim radom može priskrbiti za svoj vlastiti život. Radno zakonodavstvo je ono što najviše zanima osobe s invaliditetom. Naravno prije toga im moramo omogućiti da moraju moći doći do svoga posla i ne bih posebno ja ovdje pohvaljivala one poslodavce koji su zaposlili i više osoba s invaliditetom nego što su trebali, to je tako normalno i tako bi trebalo biti normalno. Nažalost još uvijek izgleda nije. Ja očekujem da će se [[Upadica: Hvala.]] svijest naših poslodavaca uskoro promijeniti.

Kolegice i kolege, evo sada smo mogli čuti upravo je pravo na rad temeljeno ljudsko pravo. A ono što osobe s invaliditetom posebno trebaju i što se manje ističe u njihovom slučaju neopravdano u javnom prostoru je da im se dozvoli da prakticiraju to temeljno ljudsko pravo. Dakle, ne privilegije, ne beneficije, ne dodaci, nego dozvola da rade, dozvola da pokažu svoje sposobnosti na tržištu rada, da budu prihvaćeni sukladno svojim mogućnostima kao ravnopravni subjekti koji mogu ostvariti svoja radna prava. U tom smislu naravno da pozdravljamo ove izmjene zakona i da ćemo stati uz to da se uvaže posebna prava koja proizlaze iz ranjivog statusa osoba s invaliditetom. No to nije dovoljno. Ovo je trenutak u kojem se moramo podsjetiti što je još potrebno učiniti da bi osobe s invaliditetom ostvarile pristup tržištu rada jer jedno je činiti ono što danas radimo, a to je govoriti o njihovim pravima na tržištu rada. No, zaboravljamo ono što tome prethodi, a to je uopće njihova mogućnost da se nađu na tom istom tržištu rada. Jednom kad dođu na tržište rada mi doista i možemo uređivati njihova prava, no njihovi problemi nažalost počinju mnogo ranije jer većina njih nema priliku pristupiti tržištu rada. U tom smislu važno je podsjetiti na ono što ističe pravobraniteljica za osobe s invaliditetom da je u izmjeni zakonodavstva nedovoljna pozornost posvećena uvođenju fleksibilnih načina rada i osiguravanju podrške i prilagodbe za rad na otvorenom tržištu rada. I dalje se sustavno podupire rad osoba u zaštićenim uvjetima zaštitne i integrativne radionice. Što to znači? To znači pojednostavljeno da mi osobe s invaliditetom izdvajamo iz svakodnevnog života. Dajemo im da njihova prava prakticiraju isključivo u posebnim uvjetima. Ne da bismo njima olakšali i ne da bismo njima prilagodili te iste uvjete nego što ćemo shvatiti ako pažljivo pročitamo cjelokupno izvješće pravobraniteljice zato da bismo sebi olakšali, zato da se mi ne bismo trebali susresti s osobama s invaliditetom, zato da mi ne bismo trebali prilagoditi svoje tržište i svoje uvjete rada tako da bi bilo otvoreni i za osobe s invaliditetom. Podsjetit ću da je najveći broj pritužbi na diskriminaciju koji je iz godine u godinu sve veći upravo na zapošljavanju i radu. Tako da smo 2019. imali čak 21 pritužbu na zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom. Što se događa? Dakle, govorimo o onome što prethodi tome da uređuje prava osoba s invaliditetom na tržištu rada, mogućnost da oni budu jedan od subjekata na tom tržištu rada. Prva poteškoća s kojom se osobe s invaliditetom susreću odnosi se na pravo prednosti. Dakle, pravo prednosti koje im je zakonom zagarantirano u praksi često ne dolazi do izražaja. Pojednostavljeno, osobe s invaliditetom ne mogu na isti način pristupiti natječaju kao osobe koje nemaju invaliditet. Stoga ukoliko se doista želi raditi na pozitivnoj praksi gdje će se omogućiti zapošljavanje osoba s invaliditetom potrebno je i prilagoditi natječaje tako im mogu pristupiti i osobe s invaliditetom. Dakle, od razgovora do dokumentacije treba osigurati i uvjete i prostor, ali često i vrijeme da bi one mogle ispuniti te iste uvjete natječaja. Drugo, osim prilagodbe natječajnog postupka odnosi se na jednu zabrinjavajuću stvar, a to je na veliki otpor u državnom i javnom sektoru zapošljavanja osoba s invaliditetom. Dakle, mi govorimo ovdje o onome što se ističe kao potreba koraka dalje, a to je da osobe s invaliditetom mogu ostvariti neka prava i na otvorenom tržištu rada. No kada iščitamo Izvješće pravobraniteljice onda vidimo da i u onim sektorima odnosno u onoj dimenziji javnoga koja bi trebala biti senzibilizirana za potrebe osoba s invaliditetom također nailazimo na izrazit otpor za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kako onda uvjeriti s ove govornice ili u javnom životu bilo koji tržišni subjekt da treba zaposliti osobu s invaliditetom kada svi oni u javnom i državnom sektoru kojima su pod navodnicima plaće zagarantirane ne uvažavaju prava osoba s invaliditetom, diskriminiraju ih i ne potiču njihovo zapošljavanje? Konkretno pravobraniteljica u tom slučaju ističe primjer slijepog psihologa čiji je razgovor za posao bio sveden na razgovor o njegovom invaliditetu umjesto o njegovim kvalifikacijama za obavljanje tog istog posla. Sljedeća stvar koja se događa osoba s invaliditetom tiče se upravo diskriminacije na radnom mjestu. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ističu da se unatoč tome što se mlade osobe s invaliditetom najviše zapošljavaju također ih je najviše i prijavljeno u evidenciju i to u dobi od 20 do 24 godine. Također ono što je osobit problem je da je najveći broj osoba s invaliditetom dugotrajno nezaposlen što za posljedicu ima gubitak stečenih znanja i vještina te uz invaliditet dodatno doprinosi njihovoj nekonkurentnosti na otvorenom tržištu rada. Dakle, osim što budu dugotrajno nezaposlene pa gube vještine da bi mogle ponovno pristupiti tržištu rada budući da su u startu diskriminirane u tom pristupanju tržištu rada, one nisu u stanju niti steći iskustvo koje je najčešće preduvjet da bi mogle obavljati kompliciranije poslove, a često i uopće doći do ikakvog posla. Najviše nezaposlenih osoba je upravo s intelektualnim teškoćama što pokazuje da smo u tom segmentu doista razvili najmanji senzibilitet jer postoje razni poslovi koji se mogu obavljati. Imali smo jedan vrlo pozitivan primjer Buba Bara. Dakle, kafića, prvog kafića koji je nakon 3 godine i nakon što je morao pokrenuti kraufanding kampanju dakle sam se snaći za sredstva zaposlio osobe sa Downovim sindromom. Postoje brojne djelatnosti kojih uopće nismo svjesni, a koje doista mogu kvalitetno obavljati i osobe s invaliditetom i osobe s intelektualnim poteškoćama, a zbog naših predrasuda nemaju priliku da se uopće okušaju u različitim društvenim ulogama na tržištu rada. Problem je i samozapošljavanja osoba s invaliditetom, jer se ne provodi u praksi kako bi trebalo. Ono što također predstavlja veliki problem, a tiče se upravo tržišta rada je ono što se događa osobama s invaliditetom a to je da su lišene često svoje poslovne sposobnosti zato da bi ih se moglo smjestiti u instituciju i tu je potrebno postupati na vrijeme i paziti da se ne može olako oduzeti radna sposobnost kao nešto što će biti iskoristivo tako da bismo se riješili i u ovom privatnom brige za osobe s invaliditetom. Spomenut ću jedan primjer koji je dala Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja je u svome prethodnom izvješću također istražila tržište zapošljavanja osoba s invaliditetom gdje su se inicijative koje je ona odbacila, ali ne zato što su bile nepravilne, nego zato što to nije upadalo u domenu o kojoj ona odlučuje javio jedan slučaj gdje su se podnositelji žalili kako jedna osoba kao trgovačko društvo u kojem se osoba s invaliditetom samozapošljava sklapa s trećim osobama kao kupcima ugovor o poslovnoj suradnji temeljem čega ostvaruje pravo na ispunjenje zamjenske kvote te se oslobađaju obveze plaćanja posebne novčane naknade. Međutim, to društvo samo prividno nastupa kao prodavatelj i ispostavlja račune za prodanu robu, dok se u svojstvu stvarnog dobavljača i prodavatelja te u konačnici stjecatelja pretežitog dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom robe neposredno od njega pojavljuje upravo jedan drugi prodavatelj. Dakle, što se događa? Bojim se često da ovi pozitivni trendovi kojima svjedočimo oko samozapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovih zapošljavanja statistika kojom se volimo hvaliti misleći da smo postali senzibilizirano društvo zapravo u onim subjektima koji to na otvorenom tržištu koji i cilj osoba s invaliditetom čine služi više kao iskorištavanje i kao prikrivanje nepoštenih trgovačkih praksi zbog određenih olakšica koje su tu s pravom, nego kao stvarni pokazatelj društvene solidarnosti u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom. U tom smislu pozdravljamo ove zakonske izmjene. No također podsjećamo da je potrebno još mnogo toga učiniti kako bi osobe s invaliditetom bili punopravni sudionici na tržištu rada. Izvolite.

Hvala predsjedavatelju. Kolege zastupnici i zastupnice. Mislim da nema puno zakona oko kojih zapravo i nema spora između različitih sudionika političkog života i stranaka iz različitih dijelova političkog spektra u jednoj pristojnoj civiliziranoj državi svima bi nam trebalo biti u interesu kako na najbolji mogući način unaprijediti prava osoba koje imaju invaliditet ili oboljenje koje ih ne čini ravnopravnima u tržišnoj utakmici i u suočavanju sa svim životnim poteškoćama. Stoga smo i ovaj zakon u njegovoj velikoj većini masovno podržali, istovremeno želeći pri tome da u raspravi nešto i doprinesemo i da ovaj zakon učinimo još boljim. U tom kontekstu mislim da je potpuno nepotrebno predlagatelj odbio po meni jedan kvalitetan prijedlog. Je li on bio kvalitetan, je li za njega bilo potrebe, pokazat će vrijeme već prilikom sljedeće izmjene i dopune ovog zakona. Naime, samo da pojasnim, postoji velik broj osoba koje su obuhvaćene dosegom ovog zakona koje nisu u statusu samostalne djelatnosti već svoje prihode ostvaruju na temelju različitih ugovora o radu, imaju povremene honorarne poslove. Neki od njih te honorarne povremene poslove obavljaju u kontinuitetu, na njih se nažalost ovaj zakon neće odnositi, iako je njihova socijalna sigurnost neusporedivo manja od svih onih kojih smo se kroz ovaj zakon dotakli i to je šteta. Dakle, šteta je prije svega to što vladajući vrlo često niti ne promisle o prijedlogu koje dolazi iz oporbenih klupa upravo zato što dolazi iz redova oporbe, neovisno o tome koliko je prijedlog dobar i koliko koristi onima na koje se sam zakon odnosi.

Dakle, kažem riječ reforma po meni označava promjenu smjera, nekakvo tektonsko rješenje drugačije od onog koje imamo sada, a izmjenom zakona kojom se neka stavka pomiče blago na jednu ili na drugu stranu samo po sebi ne predstavlja reformu. Dakle, ne slažemo se u terminima i ne slažemo se u tome kako predstavljamo zakone i promjene koje se u ovoj državi događaju. Problemi našeg mirovinskog sustava ostali su i nakon ovih 6 izmjena potpuno isti, stoga smatram da se vladajući s njime nepotrebno hvale. A ti problemi su prije svega nepovoljan omjer broja umirovljenih osoba u odnosu na zaposlene, negativni demografski trendovi, prevelik broj povlaštenih i prijevremenih mirovina, pri tome ne mislim na prijevremene ajmo to tako reć povlaštene mirovine za osobe s invaliditetom, zna se na koje mislim i činjenica da se velik dio sredstava za mirovinu osigurava izravno iz državnog proračuna. Dakle, to su problemi koje jedna vlast, jedna Vlada ostavlja u nasljeđe drugoj, to su problemi koje niti jedna vlast samostalno ne može riješiti, neovisno o tome koliko ima čvrstu parlamentarnu većinu. I ono na što ja trajno pozivam, pozivam da ove velike kvrge, ove velike probleme koje se ne tiču samo jednog naraštaja, tiču se svih nas u nekoj fazi našeg život počnemo rješavati sada. Ako već nemamo uvjete da ih sada riješimo, minimalno što možemo očekivati i tražiti jedni od drugih je da to da za ove probleme započnemo nekakav dijalog koji neće biti ovakav kakvog ga inače vodimo u ovoj sabornici, a to je naši kontra vaših, nego uistinu jedan dijalog koji će promišljati o tome kako osigurati održivost, kako ne glodati supstancu jer dok god mi mirovine isplaćujemo iz državnog proračuna, a ne iz samog fonda mi glođemo supstancu i standard naših građana naprosto tone. A oni koji bi trebali ovdje stvarati, graditi, razvijati svoje potencijale svjesni su da u odnosu postojećih snaga ne mogu u ovakvom sustavu osigurati sebi nikakav prosperitet. Prelazimo na pojedinačne rasprave i prva će govoriti poštovana zastupnica Nada Murganić. Izvolite.

Državna tajnice, kolegice iz ministarstva, cijenjene kolegice i kolege. Evo ovo je zakon koji sigurno iz ovih rasprava se stiče dojam da će imati podršku svih naših zastupnika, budući on cjelovito uređuje status osiguranika osoba s invaliditetom u odnosu na mogućnost ostvarivanja staža sa povećanim trajanjem, ali i omogućava snižavanje dobne granice za ostvarivanje prava za starosnu mirovinu. Svakako da je on izuzetno značajan, posebno ako gledamo da je RH stranka Konvencija o pravima osoba s invaliditetom 2007.g. smo zakonom potvrdili konvenciju i volimo isticati da je treća država koja je potvrdila upravo ovu konvenciju. Konvencija nas obavezuje da priznajemo prirođeno dostojanstvo i vrijednost svake osobe, osobe s invaliditetom i da im se omoguće jednaka i neotuđiva prava svih članova ljudske zajednice, posebno s naglaskom na osobe s invaliditetom. Svakako da smo od tada zaista imali određeni napredak u tretiranju osoba s invaliditetom od uključivanja njih u sve segmente društva, međutim to i je jedan napredak, ali svakako ne zadovoljavajući, određeni pomak u politikama postoji, međutim iz ovih rasprava u kojima se je usaglasila potpora ovom zakonu otvorila su se brojna pitanja i problematike osoba sa invaliditetom. Čovjek ima svoje dostojanstvo, najviše ga može ostvariti kroz rad, pogotovo ako može od svoga rada živjeti kao i od svojih vlastitih prihoda, mislim ovdje na mirovinu, i svakako da je ovaj zakon jedan od indirektnih poticaja i zapošljavanju. Tim više što osobe sa invaliditetom zaista imaju smanjene mogućnosti na tržištu rada, što li zbog svog invaliditete, što li zbog neprilagođenih radnih uvjeta, neusklađenog obrazovanja sa potrebama na tržištu rada, samim time imaju manje prihode, samim time su izuzetno izložene riziku od siromaštva. Nacionalna strategija koju je vlada u prošlom sazivu 2017.g., a govori o izjednačavanju mogućnosti osoba sa invaliditetom potiče i samozapošljavanje kao oblik radne aktivacije i u tome se osjeti jedan pozitivan trend, ali svakako ne trebamo pretjerivati u nekim pohvalama već uočiti da postoje pomaci i da smo na dobrom putu, međutim to sve skupa nije dovoljno. 2019.g. od ukupnog broja zaposlenih svega je 2.800 bilo zaposlenih osoba sa invaliditetom, 4% za samozapošljavanje. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i Pravilnik o kvotnom zapošljavanju su i tome pridonijeli, pridonijeli jednom napretku u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. I ja bi posebno istakla Zakon o socijalnoj skrbi koji je u 4. mjesecu 2018.g. jednom odredbom omogućio da osobe sa invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine, a zaposlene su, da im se osobna invalidnina ne ulazi i plaća ne ulazi u obračun kod dohodovnog cenzusa. To je bilo zaista kod osoba sa invaliditetom izuzetno dobro pozdravljeno pogotovo što znamo da zbog niskih plaća i slabo plaćenih radnih i nesigurnih radnih mjesta su se vrlo često osobe sa invaliditetom dvoumile da li prihvatiti takav posao ili zadržati ono što je sigurno, pa makar to bilo i nešto financijski manje, ali je to jedan, jedna socijalna naknada koja je sigurna i dolazi u kontinuitetu. Moramo reći da imamo zbog starenja stanovništva sve veći, povećanje, trend povećanja broja korisnika osobne invalidnine, dakle to su osobe sa teškim oštećenima 3. i 4. kategorije.

Poštovana kolegice Murganić, kao osoba koja ima široko iskustvo upravo u sektorima koji su senzibilizirani i za rad osoba s invaliditetom, zanima me kako komentirate jednu zabrinjavajuću činjenicu, a to je da kada govorimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom da se veliki propusti događaju upravo u državnom i javnom sektoru gdje ne postoji dovoljan senzibilitet za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a često je prisutna i njihova diskriminacija kao što navodi pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Jer kada tu činjenicu uzmemo u obzir onda mi se čini doista teškim ako ne i nemogućim propovijedati osobama na slobodnom tržištu o tome da trebaju imati olakšice i da zapošljavaju osobe s invaliditetom kada isti oni subjekti koji uopće ne ovise o tržištu nisu u stanju uvažati njihovu različitost. Poštovana zastupnice, ja to mogu komentirati isto kao i vi, dakle uopće to ne mogu razumjeti niti odobriti, mogu jedino možda naći nekakvo opravdanje da nema adekvatnih radnih mjesta odnosno odnosno uvjeta rada na tim radnim mjestima. Međutim, mislim da bi upravo javni sektor trebao prednjačiti u prenamjeni prostora i sigurno se založiti da se aktiviraju radni asistenti koji bi bili pomoć osobama s invaliditetom kojima trebaju asistencijske usluge i za vrijeme obavljanja njihovog radnog mjesta.

Kolegice Murganić, zapravo je stvarno za očekivati košto ste sami rekli da će se ovaj zakon, prijedlog izmjene i dopune zakona da će se podržati konsenzusom i da tu neće biti ništa sporno. Tome u prilog govori da je na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb ovog sabora je jednoglasno donešena odluka da se ovaj prijedlog podrži. Ono što mi je posebno bilo u vašoj raspravi interesantno je da ste spomenuli Zakon o socijalnoj skrbi koji ste za vrijeme vašeg mandata ministrice uz još 14 izmjena i dopuna zakona donijeli za svog mandata. Mislim da je, u tom zakonu su stvorene puno preduvjeta da bi se moglo zapravo osobama sa invaliditetom omogućiti da se stave na tržište rada, to smatram početkom, a ovo samo nastavkom te iste priče. Da, meni je bilo evo spomenuti mali bubamarci okidač da se izmjenom zakona uvrsti i izuzimanje osobne invalidnine i njihove plaće iz dohodovnog cenzusa. Nažalost osobe sa invaliditetom vrlo često su i najviše korisnici u sustavu socijalne skrbi i osim osobne invalidnine koriste i zajamčenu minimalnu naknadu i naknadu za troškove stanovanja, ogrijeva i naknadu za ugrožene kupce energenata i naknadu do svoga zaposlenja status roditelja njegovatelja, status njegovatelja sve su to financijski iznosi i doplatak za njegu, tuđu njegu i pomoć sve su to financijski iznosi koji idu iz socijalne skrbi i koji su potpora osobama s invaliditetom za povećane troškove koje one imaju radi svoga invaliditeta u odnosu na druge osobe, ali oni ih koriste za troškove svakodnevnog života.

Poštovana državna tajnice, pomoćnice ministra, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, jedan vrlo kvalitetan ozbiljan zakon koji stvarno možda i najbolje štiti zapravo sve naše radnike, s tim da se on nekako dijeli radnike u tom cilju svoje zaštite u tri kategorije. Prva skupina su oni sa osobito teškim i za zdravlje i za radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, drugo su oni poslovi koji traže posebne psihofiziološke funkcije organizama koje se naravno gube što smo stariji, što imamo veću životnu dob i treća kategorija osiguranika bi bila osobe s invaliditetom gdje su točno razrađene sve kategorije invalidnih osoba. Možda kad bi čovjek htio malo bolje razumjeti upravo probleme osoba s invaliditetom možda ne bi bilo „loše“ da svi koje o tome skrbimo ili bi trebali voditi brigu sjednemo u invalidska kolica i napravimo barem nekoliko stotina metara i da onda vidimo odah na početku bar jedan mali dio problema i prepreka s kojima se susreću invalidne osobe, a to ne bi bilo vjerojatno ni 10% onoga što invalidna osoba u svom životu i u svom životnom okruženju, posebno kad traži posao ili pokušava naći posao susreće. I zbog toga je jako važno donijeti jedan ovakav zakon i doprinijeti da taj život invalidnih osoba bude barem nešto lakši, blaži sa pokušajem rješavanja svih problema, sigurno nećemo to riješiti ovim zakonom.

Zakon definira te tri kategorije osiguranika kojima se po točno propisanim uvjetima priznaje staž osiguranja s povećanim trajanjem i snižava dobna granica za priznanje prava na starosnu mirovinu. Ovo pravo mogu ostvariti samo oni koji su zaposleni s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom koji se prema općem propisu kojim se uređuju radni odnosi i kolektivnom ugovoru kao zaposlenje s punim radnim vremenom. Propisana je iznimka upravo za osobe s invaliditetom koji to pravo mogu ostvariti i po osnovi zaposlenja sa nepunim radnim vremenom. U odnosu na osobe s invaliditetom temeljni propis koji regulira njihov status u odnosu na sustav rada i zapošljavanja je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju i rad te se uređuju prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i rad osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada pod posebnim uvjetima kao i mjere poticanja zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom u odnosu na mjere za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom zaposlene i samozaposlene su izjednačene. Budući da osobe s invaliditetom imaju smanjene mogućnosti zapošljavanja na otvorenom tržištu rada što je već evo rečeno i s obzirom na trend poticanja samozapošljavanja kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri takve osobe potaknule na uključivanje u svijet rad zaključeno je da se i u drugim sustavima koji proizlaze iz sustava zapošljavanja potrebno izvršiti prilagodbe koje će omogućiti veću uključivanje tih osoba na otvoreno tržište rada kako bi im se pri tom olakšao položaj i omogućilo veće uključivanje na tržište rada, pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem, sniženje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruju u sustavu mirovinskog osiguranja, a proizlaze iz sustava rada i zapošljavanja predlaže se urediti na način da se samozaposlene osoba s invaliditetom ni na koji način ne stavljaju u nekakav nepovoljniji položaj u odnosu na ostale korisnike zakona.

Ovaj zakon odnosi se i na ono o čemu ste djelomično govorili, a to je na osiguranje s povećanim trajanjem onih osoba koje rade rizičnije poslove i koje više izlažu svoje zdravlje dok rade te poslove. Čini mi se da se u našem društvu nedovoljno govori o takvom tipu posla, a kao ona koja je na čelu Odbor za ravnopravnost spolova da se rijetko ističe u javnosti činjenica da su upravo muškarci u puno većoj mjeri ti koji stradavaju na poslu, a pogotovo oni koji se bave poslovima koji su od velikog rizika na zdravlje i na koje se u tom smislu i ovaj zakon možda u većoj mjeri odnosi. U tom smislu moje pitanje je, smatrate li da treba više govoriti o rizicima koje za muškarce donose ovakvi tipovi posla i zašto o tome nema dovoljnog dijaloga u javnosti? Ne ovako na brzinu. Ali mislim da je ovaj zakon na neki način predvidio u odnosu na stručne službe odnosno institucije koje procjenjuju koliko je posao opasan, vode brigu o tome koji poslovi bilo muški, bilo ženski bi trebali biti zaštićeni na neki način ovim beneficijama dosadašnjim s tim da obzirom na ova moderna vremena ipak jedan dio tih teških poslova postaje čini mi se sve lakši upotrebom raznih strojeva, uređaja, robota.

Izvolite. Poštovani kolega Karlić, mislim da jedno razmišljanje u odnosu na vašu raspravu, mislim da ne bi dobili puno da svi odreda sjednemo u invalidska kolica osim doživljaj. Ja mislim da se puno više može doživjeti osobu s invaliditetom da otprilike ako je u kolicima kao naša kolegica da se spustimo na njezinu razinu, da se gledamo u oči i da razgovaramo sa problemima. To nas uči i bonton i na neki način ophođenje sa osobama s invaliditetom dakle da uvažavamo i njihovu stručnost, i njihovo znanje ali i njihov trenutni položaj.

Ovo sam htio samo slikovito reći jer prije nekoliko godina bilo je već toliko prepreka samo u prometu da ne možete izaći van na ulicu, ne možete platiti obični račun onda tek vidite zapravo koliko je život težak u invalidskim kolicima, a gdje su drugi problemi evo koje sigurno i gospođa Lukačić puno bolje zna nego mi. Ali upravo to sam htio reći da stavit se u taj položaj, spustit se da vidimo kako je to teško. Izvolite. Poštovani kolega Karliću nije vam uopće loša ideja isprobavanju kolica radi boljeg osjećaja. Ali moram vam reći da su se radi boljeg shvaćanja invaliditeta, ali vam moram reći da su se osobe s invaliditetom i toga već dosjetile i upravo ovdje u Hrvatskom saboru smo pokušali nekoliko političara ponuditi im da sjednu u kolica, pa da barem probaju određenu dijagnozu, malo distrofije, malo paraplegije, cerebralne paralize da vide kako je to. Odaziv je bio skoro pa nikakav. Što mislite o tome? Čini mi se da je upravo ovo što ste vi rekli ne samo da ne razumiju mnogi ljudi, nego iz straha ne žele ni sjesti da uopće ne bi osjetili zapravo koji su to problemi i mislim da se od toga problema invalidnih osoba bježi i zato to i je razlog zašto imamo i manji broj i zaposlenih i zapravo uključenih u aktivno društvo kao ravnopravnih članova ove zajednice. Poštovani kolega Karlić i mene ste potakli na ovu repliku kada ste rekli da bi bilo dobro da sjednemo u invalidska kolica pa da vidimo bar na kratko kako se kretati u tim kolicima. Pa evo kako imam iskustvo gradonačelnice Vodica moram reći da upravo Ministarstvo branitelja svaku godinu raspisuje natječaj hvale vrijedan projekt rješavanja pristupačnosti objekata i tu mogu brojni projekti se prijaviti bilo da se radi o prilagodbi kupališnih ili gradskih bazena, ulaza u more, ugradnje dizala i sl., Pa tako smo mi svaku godinu dobivali sredstva Ministarstva branitelja, pa smo jednu godinu tako gradili i dizalo u gradsku upravu, pa u gradsku knjižnicu, pa ulaz u more. Imamo sve gradske plaže nam imaju pristupačan ulaz za invalide, pa čak i dizala.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Međutim, još uvijek ima i predrasuda prema i diskriminacije prema osobama s invaliditetom i u svim segmentima društva, jel' Osim onih arhitektonskih barijera o kojima sada govorimo, a one su prisutne i na žalost imamo ih i pred ministarstvima, imamo ih i pred ustanovama, institucijama i na lokalnoj razini. Imamo jasno i one druge barijere koje su psihološke naravi. Međutim mene zaista integrira kako i na koji način bi se što više iskoristila sredstva koja su prikupljena iz naknada za … [[ne razumije se]] zapošljavanje da se radna mjesta prilagode upravo osobama sa invaliditetom.

Evo mislim da smo ovim zapravo otvorili upravo još jedan niz problema odnosno ili smo potakli kroz ovu raspravu sve te probleme koje imaju naše osobe s invaliditetom i koje bi zapravo mi trebali evo ovdje kao ovaj visoki dom svi zajedno pomoći doprinijeti da riješimo bar jedan dio njih ako već ne sve. Idemo na slijedeću pojedinačnu raspravu, poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite.

Budući da se ovaj zakon bavi i uređivanjem prava tzv. rizičnijih skupina na tržištu rada smatrala sam potrebnim i spomenuti u replici činjenicu o kojoj se rijetko govori u javnosti kada govorimo o tržištu rada. A to je da su muškarci u puno većoj mjeri izloženi stradavanju na poslu, zaposleni na pozicijama gdje zdravlje stradava i u tom smislu oni na koje se u prvom redu i ove zakonske izmjene donose. Naime, kada govorimo o pravima na tržištu rada i o diskriminaciji na tržištu rada mnogo češće govorimo o ženskim pravima i o tome kako se žene snalaze na tržištu rada. No ukoliko ćemo doista govoriti u spolnom ključu u tržištu rada onda treba prihvatiti različitosti i na drugoj strani jednako kao i specifičnosti koje dolaze i s muškim spolom pa u tom smislu upravo činjenicu da nismo ni dovoljno senzibilizirani za probleme na koje muškarci nailaze na tržištu rada gdje često na rizičnim poslovima njihovo zdravlje stradava. Što se tiče osoba s invaliditetom dozvolite mi da imam i neki osobniji odnos prema tome budući da sam u jednom periodu života volontirala s osobama s Downovim sindromom i ostalim intelektualnim poteškoćama. Daleko od toga da me to čini nekim herojem i nekim društveno odgovornim pojedincem i ne bih uopće htjela ići u tome smjeru. No ono što sam tada naučila je nalazeći se povremeno među njima, a ne kao jedan izvan njih su pogledi koji su upućeni osobama s takvim tipom poteškoća. Dakle, osobe koje nemaju intelektualne poteškoće obično su one koje gledaju, rijetko kada su one u koje se gleda. U tom smislu veliki dio naših predrasuda koje se očituju i na tržištu rada doista dolazi iz našeg neznanja i iz našeg neprepoznavanja drugačijega. Drugačije nije nužno lošije. Drugačije je isključivo drugačije. Kada govorimo konkretno o osobama s Downovim sindromom na koje se također ove zakonske izmjene odnose onda treba podsjetiti da je Downov sindrom isto tako jedan cijeli spektar, a ne jednoznačna dijagnoza koja bi pri tom trebala imati i jasno određenje, a najčešće i diskriminaciju osoba koje imaju takvu dijagnozu i koje pokušavaju pronaći svoje mjesto na tržištu rada. Stoga sam i spomenula ovaj primjer u Vinkovcima, primjer Buba bara kojem je upravo zbog nedovoljne zakonske osjetljivosti i svih administrativnih poteškoća trebalo čak 3 godine da pređe iz ideje u djelo. Nažalost, budući da se to dogodilo tek 2020. godine i da se trenutno nalazimo u epidemiološkoj krizi doista je pitanje i trebat će nam vremena da vidimo kako će to zaživjeti u praksi i hoće li se zadržati taj po potencijalni i povećani entuzijazam koji je bio prisutan u početku kada se sam kafić otvorio. No, ono što me osobito zabrinjava kada govorimo o pravima osoba s invaliditetom na tržištu rada je činjenica da ta prava nisu dovoljno prepoznata ni u onim segmentima i u onim sektorima koja ne ovise o tržištu, onim sektorima koji se tiču državne i javne uprave dok istodobno imamo potrebu docirati svima drugima o važnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Trebali bismo poći od vlastitog primjera da možemo onda dalje pokazati time drugima kako se treba odnositi prema osobama s invaliditetom. Stoga smatram da je doista na tragu onoga što sam govorila u ime kluba potrebno još puno, puno raditi i na osvještavanju svakodnevnih predrasuda, ali i na smanjenju zakonskih prepreka da bismo mogli uvažiti osobe s invaliditetom kao punopravne članove društva. U tom smislu moj bi zaključak bio da drugačije nije nužno i lošije.

Uvažena kolegica Marija u kulturi neslaganja u Hrvatskom saboru želim vam proturječiti jer smatram da nisu samo, da nije ekskluziva muškog roda da samo oni stradaju i da su izloženi teškim fizičkim naprezanjima, štetnostima i opasnostima na poslu. Žene itekako rade teške poslove. Dapače kod muškaraca se prilagode i vreće i ono što često rade, kod žena to nije slučaj. Pogotovo u trgovini, pogotovo kad rade 10 sati, a plaća im se 8 itd. A što se tiče ovog drugog vašeg djela, da bio bih i ja osobno sretan, tu je već kultura slaganja kad bi neka ova kompanija u Hrvatskoj poznata, javno trgovačko društvo se proglasila kao friendly kompanija za osobe sa invaliditetom.

Dakle, što se tiče muškaraca i tržišta rada, doista muškarci u puno većoj mjeri stradavaju na poslu. Ako hoćemo govoriti o neravnopravnostima koje se događaju ženama i osjetljivosti prema njima na tržištu rada onda trebamo biti otvoreni i za uvažavanje onih drugoga spola u ovom slučaju muškaraca. Istine se ne treba bojati, istina nije politički korektna ili ne korektna i stoga ne bi trebala nikoga suspendirati iz javnog dijaloga ako se Bože sačuvaj usudio govorio i o muškim pravima.

g. Potpredsjedniče sabora.

Posebno mi je drago što ste spomenuli osobe s downovim sindromom i svoje iskustvo koje ste imali u radu s njima. Ono što još uvijek muči osobe s downovnim sindromom je puno odlazaka na procjenu preostale radne sposobnosti. To je nešto o čemu treba pričati u ovom saboru i sigurna sam da ćete se složiti sa mnom da je na nama da upravo o tome govorimo. A osobito mi je drago još što ste se sjetili downića zato što je prekjučer bio Svjetski dan downovog sindroma, a nažalost na našoj stranici HS sam vidla da se jedna zastupnica, je rekla da šarene čarape se nose zato što oni ne razlikuju staviti iste na nogu, pa vas evo molim da to demantirate, to nije dan, dan šarenih čarapa je zato, različitih čarapa se zna zašto Nisam bila upoznata s ovim slučajem. Dobro, u dobroj mjeri ću to interpretirati kao nečije neznanje koje se može doista i svakome dogoditi. Ono što bi htjela prenijeti kao poruku, to je bio jedan lijep period mog života gdje sam imala priliku i vremena i volje raditi s osobama s intelektualnim poteškoćama, prvenstveno su to bile osobe s downovim sindromom. Ako mene pitate to su oni koji se vole puno grliti, dakle tako je ta suradnja izgledala premda nije to tako jednostavno i doista down je spektar. Ljudi nisu uopće upoznati s time što ta dijagnoza uopće znači. No ne bih ovdje htjela ulaziti u ulogu nekoga ko sebe uzdiže u ovakvom slučaju, ali želim istaknuti činjenicu da baš zato što je spektar postoji veliki prostor za uključenje osoba s downovim sindromom na tržište rada, a toga uopće društvo nije svjesno.

Hvala potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo na početku moram reći da sam ponosna možda prvi put kako ovdje radim u saboru jer imam osjećaj da smo stvarno postali senzibilizirano društvo za osobe s invaliditetom, ali pred nama je još puno, puno posla i rada kako bi osobama s invaliditetom osigurali jednake mogućnosti. Ali evo vratit ću se na temu i reći da mi je jako drago što danas raspravljamo o boljem, o pravednijem zakonskom uređenju, a poseban naglasak stavljam na samozaposlene tj. na obrtnike osobe s invaliditetom. Naime, želim s vama podijeliti konkretan primjer i situaciju iz moje okoline gdje sam i uočila i bila upoznata kroz razgovor s pojedincima da je trenutno važećem Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem potrebna izmjena. Imam primjer osobe s invaliditetom kojoj je postavljena dijagnoza multiple skleroze još 2014.g., dakle to je neizlječiva, autoimuna, neurodegerativna bolest središnjeg živčanog sustava. Navedena je u vrijeme postavljene dijagnoze bila zaposlena kod poslodavca temeljem Ugovora o radu i ubrzo je ostvarila pravo na beneficirani staž temeljem zakona o kojem danas raspravljamo i Zakona o mirovinskom osiguranju.

Želim napomenuti još jednom, to je osoba dionik statističkog podatka od 4% samozaposlenih osoba sa invaliditetom na godišnjoj razini. No registracijom obrta i statusom vlasnika izgubila je pravo na beneficirani radni staž, a koje pravo je ostvarivala u trajanju od 6.g. O tome sam govorila i prilikom izvješća o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Napominjem da osoba iz mog konkretnog primjera danas nije ništa zdravija nego je to bila dok je ostvarivala svoje zakonsko pravo. Dosadašnji Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem primjenjuje se na osiguranike po osnovi zaposlenja u punom ili skraćenom radnom vremenom, znači isključivo vezanje uz radni odnos čime su od primjene bili izuzeti obrtnici bez obzira što su osobe s invaliditetom. Takvo zakonsko rješenje dovodilo je vlasnike obrta, samozaposlene osobe sa invaliditetom u nepovoljan pravni položaj u odnosu na radnike koji rade temeljem Ugovora o radu i krši ustavno načelo jednakosti pred zakonom. Shodno navedenom RH je obvezna osigurati i promicati puno ostvarenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom bez bilo kakve diskriminacije. Također se obvezala da će usvojiti odgovarajuće zakonodavne, upravne i druge mjere za provedbu prava, a koja su priznata konvencijom, te će poduzeti odgovarajuće mjere i izmjene ili ukidanje postojećih zakona, propisa, običaja i prakse koji predstavljaju diskriminaciju osoba s invaliditetom. Smatram da ovaj konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem predlaže cjelovito uređenje statusa osiguranika osoba s invaliditetom. Ovim zakonom prvenstveno se usklađuju osnove osiguranja na način da se Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem i Zakonom o mirovinskom osiguranju ne radi diskriminacija osoba s invaliditetom po osnovu prethodno navedenog. Nadalje, isti uređuju i druga pitanja koja do sada nisu bila regulirana, a također proširuje i krug potencijalnih korisnika. Osim svega izrečenog ovim zakonom štitimo posebno ranjive skupine u našem društvu, a kojima je zdravstveno stanje narušeno i kojima je radni, a i životni vijek nužno kraći, te je neophodno gdje god je moguće unaprijediti zakonsku regulativu kako bi istima barem malo olakšali već ionako težak životni put. Hvala timu u ministarstvu. Hvala svima koji su doprinijeli ovim izmjenama zakona jer je ispravljena nepravda. A prvenstveno hvala vam u ime obrtnika osoba s invaliditetom koji će napokon imati pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem odnosno beneficirani staž. Prva je poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Drago je meni da imamo konsenzus ovaj broj nas koji je ostao o jednoj temi. Nadam se da to može biti i šira praksa, pa da shvatimo mnogo toga što je u interesu naših građana nije političko pitanje na razini na koji se mi često bezrazložno dijelimo u Saboru, pa možda nešto i naučimo iz svega ovoga, ja također ne samo vi ili netko pojedinačno. Kako komentirate činjenicu da unatoč tome što se mlade osobe s invaliditetom najviše zapošljavaju također ih je najviše prijavljeno u evidenciju i to u dobi od 20 do 24 godine, njih 900 što je 15,1% dok je u općoj populaciji najviše nezaposlenih osoba u kasnijoj dobi od 55 do 59 godina? Dakle za razliku od opće populacije baš mladi nemaju niti priliku s invaliditetom uopće stupiti na tržištu rada. Opća populacija tek kasnije ima problem na tržištu rada. Upoznata sam da s tim primjerom odnosno sa tim činjenicama i moram reći da jednostavno mi je žao zbog te situacije i da više upravo u onom početnom dijelu vaše replike na taj način ćemo moći mlade osobe s invaliditetom mislim da ste rekli do 20 godina ili tako uvesti u svijet rada i to je ono što sam na početku istaknula kada sam rekla da je pred nama jako još puno posla kako bi ustvari osobama s invaliditetom osigurali jednake mogućnosti. Na nama je kao društvu, na nama ovdje predstavnicima odnosno zastupnicima u Hrvatskom saboru da učinimo sve da napravimo pozitivne promjene zakona.

Poštovana kolegice evo baš mi je drago da ste spomenuli ovaj slučaj samozapošljavanja jer su upravo osobe koje su se samozaposlile ili su se planirale u tom trenutku samozaposliti naišle na ovaj problem staža osiguranja s povećanim trajanjem. I baš na njihovu inicijativu je ja bih rekla resorno ministarstvo te sekunde odreagiralo i išlo i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje išlo u izmjene ovoga Zakona kako oni ne bi bili oštećeni i kako bi se u ovom zakonu proširio krug osoba sa invaliditetom koje će moći ovo pravo ostvarivati. Na taj način kao što sam već ranije rekla poštujemo i Konvenciju, i Strategiju i sve dokumente koji nas obvezuju. Evo baš iz razloga što je to primjer iz moje sredine iz malog grada Pakraca, ali ja znam evo da postoji i u Zadru takva osoba. Dakle, znam za niz slučajeva, možda ne svih 30, ali za dosta primjera osoba samo za obrtnika, konkretno obrtnika koji su imali taj problem. Suočili su se s njim i mislim da je to bilo stvarno diskriminatorno prema njima. Dakle, ona je godinama ostvarivala pravo na beneficirani radni staž dok je bila zaposlena temeljem ugovora o radu. Zbog svoje bolesti je pronašla jedan drugačiji način rada. Ona je stvarno sposobna osoba i evo pozdravljam ju jer vjerujem da prati ovu raspravu sa velikim zanimanjem. I sada napokon jednostavno vraćeno joj je pravo koje je već prije imala, tako da me jako vesele ove izmjene zakona upravo zbog obrtnika, zbog beneficiranog staža na temelju ovoga Zakona. Na ovaj način smo iscrpili sudjelovanje u pojedinačnim raspravama, a sada nam je ostalo da vidimo u ime Kluba zastupnika Mosta završno se javila za riječ poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. Još jedna stvar o kojoj se rijetko govori u javnosti je činjenica da kada govorimo o obiteljskom nasilju kada su u pitanju osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom, onda gotovo da nema spolne razlike između muškaraca i žena.

No, kada govorimo o osobama s invaliditetom onda tu spol igra puno manju ulogu. To je izrazito važno istaknuti, jer pokazuje koliko je prvenstveno jedna slabost društvena karakteristika koja se najviše iskorištava. Kod osoba s invaliditetom spol je puno manje bitan. Kada smo ovdje razgovarali o tome kako urediti tržišna prava osoba s invaliditetom i kako im time omogućiti lakši pristup tržištu rada, zaboravili smo možda reći jednu važnu stvar koja izlazi iz okvira ove rasprave ali pokazuje da mi živimo u proturječnom društvu i da možda čak i ovaj demokratski trend i standard kojemu svi svjedočimo u posljednje vrijeme gdje rastu prava osoba s invaliditetom pa tako i njihovo uključivanje na tržište rada čemu u prilog idu i ove zakonske izmjene će uskoro doživjeti i svoj pad, jer su sve češći i sve snažniji trendovi koji ne idu u prilog osoba s invaliditetom budući da mi živimo u društvu koje promiče izvrsnost na svim razinama a posebice psiho-fizičku izvrsnost koja ide do te mjere da se određene zemlje poput Islanda hvale da se u njima više ne rađaju osobe sa Downovim sindromom. Isto tako kada govorimo o Poljskoj i o pravu na pobačaj jedna od stvari koja najviše nailazi na zgražanje javnosti je upravo činjenica da je tamo pravo na pobačaj zabranjeno osobama i ukoliko otkrijete da su prisutne u prenatalnoj dijagnostici određene kromosomske abnormalnosti. Ne ulazeći sada u pitanje pobačaja kao takvog koje je kompleksno i o kojem ćemo možda jednom i razgovarati u ovom Saboru niti u pitanje prava na pobačaj. Hoću postaviti jedno drugo pitanje koje se tiče osoba sa invaliditetom, a ono glasi ovako: Kada nam je postalo normalno, odnosno da se gotovo podrazumijeva da nećemo roditi dijete koje nije savršeno? Kada nam je postalo normalno da se prenatalna dijagnostika koristi zato da bismo se riješili tog tereta ukoliko ono nema savršene genske predispozicije. Jer upravo ti trendovi koji su sve snažniji i koji idu prema biološkoj savršenosti govore o stvarnom društvenom mišljenju o osobama sa invaliditetom. Tako da mi možemo ovdje imati koliko god hoćemo zakonskih izmjena koje su površinske i koje recimo govore o uređivanju tržišta rada za osobe sa invaliditetom, a bez da valoriziraju ono što prethodi tome o čemu sam govorila u ime kluba, a to je da uopće te osobe mogu pristupiti tržištu rada. No trebamo sagledati društvo i malo šire i trebamo vidjeti što društvo doista poručuje osobama sa invaliditetom. Volimo o sebi misliti da smo demokratski osviješteni pojedinci, volimo se pogotovo kada je politički potrebno busati u prsa govorom o ljudskim pravima. No istodobno čitavo društvo snažno podupire one znanstvene trendove koji idu u smjeru toga da se trebaju rađati samo biološki savršeni ljudi dok osobe sa invaliditetom u toj za mene distopijskoj budućnosti više ne bi trebale postojati. Stoga mislim da je ovo također dobra prilika da se još jednom zamislimo nad svim društvenim trendovima koji itekako utječu na razvoj demokratskog društva, na njegovanje demokratskih tekovina i na prava osoba sa invaliditetom. Da naša priča ne bude samo deklarativna, da doista osnažimo poziciju osoba sa invaliditetom u praksi. U ime predlagatelja završno će još govoriti državna tajnica poštovana gospođa Majda Burić. Izvolite gospođo Burić. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Prije svega zahvaljujem na raspravi vezano uz ovaj konačni prijedlog zakona. Samo moram iskazati svoj pozitivan stav vezano uz to što očekujem prema vašoj raspravi, u stvari jednoglasno prihvaćanje ovog konačnog prijedloga zakona i to mi je jako drago s obzirom da ste svi koji ste sudjelovali u raspravi u stvari izrekli takvo svoje mišljenje. Neću se osvrnuti na sva pitanja, samo na neka koja smatram izuzetno bitnima. Dakle, na što se troši 200 milijuna kuna koje skupimo godišnje temeljem kvotnoga zapošljavanja. Dakle, govorimo u stvari o poticajima za otvaranje novih radnih mjesta, za obrazovanje, za doprinose tih ljudi, za prilagođavanje radnoga mjesta osobi sa invaliditetom. Isto tako za prijevoz osoba sa invaliditetom. Dakle, Zavod za vještačenje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalnu rehabilitaciju popularni ZOSI isplatio je u protekle četiri i pol godine više od 381 milijun kuna upravo za ovo što sam govorila od poticanja u isplati plaća, odnosno subvencioniranja plaća doprinosa, prilagođavanja radnog mjesta itd. itd. Upravo zbog takve politike prema osobama sa invaliditetom u protekle četiri i pol godine bilježimo rast zaposlenih osoba sa invaliditetom i to za 12,17% pa mi danas u očevidniku zaposlenih osoba sa invaliditetom imamo porast broja osoba sa invaliditetom i on iznosi oko 11400 osoba što je za 1239 više nego u 2016. godini. Isto tako, moram se posebno osvrnuti i na ovu prethodnu vrlo izazovnu pandemijsku godinu. U toj godini nije došlo do znatnog poremećaja, mogu slobodno reći nikakvog poremećaja na tržištu rada kako općenito, tako i vezano uz osobe sa invaliditetom. Pa kad pogledamo godinu dana unatrag mi na današnji dan imamo 17000 više zaposlenih u RH nego prije točno godinu dana. Međutim, on je iznimno neznatan. Radi se svega o dva posto vezano uz osobe sa invaliditetom, iako kad to gledamo u odnosu na 2016. godinu onda možemo reći da nezaposlenost osoba sa invaliditetom pada za više od 13% Vi i sami znate da smo ga unatrag par godina mijenjali i 2020. a sadržajno je veliku promjenu doživio 2018. godine. Vi jako dobro znate da svaki poslovni subjekt koji ima više od 20 zaposlenih ima obavezu zaposliti najmanje 3% u odnosu na broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i da velika većina naših poslodavaca ili zapošljava osobe sa invaliditetom ili ispunjava jednu od zamjenskih načina ispunjavanja te obaveze i da 26% od 9 i pol tisuća poslodavaca jesu u stvari oni koji plaćaju umjesto da ili zaposle ili izvrše neku od zamjenskih mogućnosti kao što je stipendiranje učenika s teškoćama u razvoju ili ugovor sa radionicom, integrativnom ili zaštitnom itd. I zadnja stvar na koju ću se osvrnuti jest mjera očuvanja radnih mjesta. Također danas je godina dana od kad je ta mjera implementirana. Nju mogu koristiti naravno i osobe sa invaliditetom. Do danas je za tu mjeru osigurano oko 14 milijardi kuna ako gledamo bruto iznos u smislu i 4000 kuna i doprinosa koji na to idu. Osobe sa invaliditetom naravno mogu konzumirati tu mjeru, a ono što smo dodatno napravili jest da smo omogućili i zaštitnim i integrativnim radionicama da i oni koriste tu mjeru i to do 6 mjeseca 2021. godine za što smo osigurali dodatnih 13 milijuna kuna za oko 500 osoba sa invaliditetom koji nisu na otvorenom tržištu rada već u zaštitnim i integrativnim radionicama. Evo ga, poštovani saborski zastupnici i zastupnice, još jedanput zahvaljujem na raspravi i vjerujem da će ovaj prijedlog zakona prema onome kako ste raspravljali biti zaista usvojen sa velikom, velikom većinom ako ne i jednoglasno. Poštovana zastupnica Ljubica Lukačić. Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice, drago mi je da ste u svom izlaganju evo sad decidirano točno rekli koliko je Zavod za vještačenje dao kako su osobe sa invaliditetom bile poticane i u ovoj protekloj pandemijskoj godini. Dakle, iskreno govoreći ja znam vrlo, vrlo malo osoba sa invaliditetom koje su ostale bez posla, a to sigurno nisu bile osobe u zaštitnim integrativnim radionicama.

Dakle, valja još jedanput naglasiti da je Vlada premijera Plenkovića vrlo smjelo i hrabro stala iza svakog hrvatskog radnika i poslodavca. Prisjetimo se da je samo dan nakon razornog potresa u Zagrebu u ožujku prošle godine implementirana mjera očuvanja radnih mjesta. U samo prva dva mjeseca, dakle u ožujku i u travnju prošle godine obuhvatili smo 600 000 radnika i 100 000 poslodavaca, a danas iz ove perspektive možemo reći da smo za mjeru očuvanja radnih mjesta osigurali oko 14 milijardi kuna ukoliko uzmemo u obzir i doprinose, ukoliko ih izuzmemo. To je 9,3 milijarde kuna.

Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Idemo sa sljedećom točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodati dodatno obrazloženje? Poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Prvo želim zahvaliti odborima Hrvatskog sabora da su u primjerenom roku, dakle odlučili o ovom prijedlogu zakona i da je došao u raspravu i mislim da bi trebalo tako sa svim zakonima bez obzira da li su oporbeni ili kritiziraju ili ne kritiziraju. Mislim da je to jedna pohvalna pozicija za nas i naš rad. Dakle, idemo na konkretno. Svaki je prijedlog zakona traženje. Kad predlažeš izmjenu i dopunu zakona ti tražiš. Tražiš promjenu na bolje, tražiš više životnosti u zakonu, tražiš pravičnost ali tražiš i sredstva jer svaka promjena košta. Kad tražim promjenu u obiteljskim mirovinama od Vlade viču tražite previše. Kada tražim promjenu u cenzusima za besplatno dopunsko osiguranje, kažu iz Vlade - i to je previše, a od umirovljenika kažu – tražiš premalo. Pouka koju ja iz ovoga izvlačim je pusti selo neka komentira, pusti selo neka priča, posao čeka. Ja jednostavno tražiti moram.

Da sam se obazirao na svaki kamenčić po putu, nikada se ne bi pomaknuo sa mjesta. U Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju tražim, što tražim, vrlo jednostavno da se proširi krug ljudi kojima će se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja plaćati sredstvima iz državnog proračuna.

To nije hir.

Dakle, to je naša obaveza, a ničiji hir. Motivacija za to je dvostruka. Prvo, potaknuti i obvezati državu, sustav da se drži zadanih kriterija onako kako se čovjek drži zadane riječi.

Da, potrebno je nekada tako predstaviti stvari i pojave. Točno da najsiromašniji imaju više mesa i voća na jelovniku. Mi ovdje govorimo o najsiromašnijim građanima koji ne jedu koliko bi trebali i što bi trebali, jer se njihovi niski prihodi ne mogu nositi sa rastom troškova i fiksnim nametima. Kada razmišljam o promjenama i prijedlozima, razmišljam o održivosti sustava, ali i životima ljudi. Ne možemo razgovarati samo o tome proračun to ne trpi, a ne razmišljati kako ljudi žive. Razmišljam o njihovoj svakodnevici, njihovim borbama, njihovim strahovima, njihovim strepljenjima, njihovom nedjeljnom ručku zato sam vam možda kolegice i kolege s obzirom da sam puno vremena proveo za ovom govornicom dosadan, ali zato i ne odustajem, jer znam da je tako i znam da je to opravdano. Kriteriji za nešto. Spomenuti kriterij koji je zadala država je cenzus. Cenzus od latinske riječi, latinska je riječ znači procjena. Procjena vrijednosti imovine građana grčkoga Polisa, a poslije i rimskih građana koja se provodila pod nadzorom procjenitelja, cenzora. Temeljem tako utvrđenog imovnog stanja građani su razvrstavani u porezne razrede o čemu je ovisilo njihovo pravo glasa na skupštinama kao i njihova vojna obaveza. Koliko imaš toliko vrijediš. Iako danas u teoriji nije tako i u socijalnim državama ne smije biti tako bezbroj je dokaza da u praksi jest. Ono što je za nas zanimljivo iz povijesti cenzusa je to što se takvo propisivanje imovine provodilo svakih 5 godina. Cenzusi i one starorimske i ove naše treba osvježavati svako toliko da bi podaci bili relevantni. Cenzusi ne ispunjavaju svoju svrhu ako se ne prilagođavaju promjenama u cijenama, plaćama, troškovima života. Cenzus je granica koja je postavljena kako socijalno ugroženi građani ne bi izgubili ustavno i ljudsko pravo na dostupnost zdravstvene zaštite. Ovdje se radi prvenstveno o dostupnosti zdravstvene zaštite i pravu na tu dostupnost. Davne 2004. godine cenzus je za samca postavljen na 1939 kuna, a za člana kućanstva na 1516 kuna. Tako postavljeni cenzusi nisu se mijenjali punih 16 godina. Prošle godine je Vlada Republike Hrvatske ignorirala peticiju Hrvatske stranke umirovljenika sa više od 50 tisuća potpisa, preskočila prijedlog zakona u proceduri i u dogovoru sa umirovljeničkim udrugama dogovorila povećanje od 47 odnosno 61 kunu. Mi smo prošle godine povećanje tražili za više od 400 kuna.

Ponovno upućujemo Prijedlog zakona s nanovo prilagođenim cenzusima. Od 2004. do 2020. bruto plaća porasla je za 50,24%, a prihodovni cenzus ostao je praktički neizmijenjen odnosno neznatno se povećao prije izbora prošle godine. Predlažem da se prihodovni cenzus poveća s 1600 kuna koliko sada iznosi nakon jednog usklađivanja na 2000 kuna za člana kućanstva i sa 2047 kuna na 2500 kuna za samca što je relativno blizu granici siromaštva po Eurostatu u Republici Hrvatskoj.

Kompromisno ovo je kompromisno a ne destruktivno, razumno a ne populistički. I što time rješavamo? Time rješavamo slučaj jedan koji imate u Prijedlogu zakona i citiram ga iz Prijedloga zakona: „Kod višečlanih obitelji s niskim primanjima zbog povećanja minimalne plaće od nekoliko desetaka ili stotinu kuna zbog cenzusa koji je nizak na dobitku su možda za tisuću kuna godišnje, ali im se obiteljske obaveze povećavaju jer moraju za više članova plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje u iznosu od 840 kuna godišnje.“ Slučaj drugi. Kod umirovljenika samca ako je netko prekoračio iznos od 2000 kuna zbog sada 2047 kuna zbog usklađivanja mirovina ili pak zbog primanja pomoći iz proračuna grada, općine ili županije događa se da je umirovljenik koji prima 2050 kuna na dobitku nekih 60-tak kuna godišnje, a istovremeno mora platiti 840 kuna dopunskog zdravstvenog osiguranja. Žalosno je da umirovljenici sa tako niskim primanjima kada plate HRT-e pretplatu ili vezu sa svijetom od 960 kuna, jer tamo je 80 kuna mjesečno i dopunsko zdravstveno osiguranje 840 kuna godišnje za dostupnost zdravstvene zaštite praktički žive sa 11 mirovina godišnje. Umirovljenički bračni par živi od jedne mirovine koja iznosi 3000 kuna i za njih država plaća dopunsko zdravstveno osiguranje jer imaju 1500 kuna mjesečnih prihoda po osobi. U slučaju smrti nositelja osiguranja bračni partner ima pravo na 70% mirovine preminulog što znači da će ubuduće dobivati 2100 kuna mirovine što znači da će morati plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje i imati dodatan trošak od 840 kuna godišnje dok su mu svi životni troškovi ostali isti. Također predlaže se da ovim našim Prijedlogom zakona broj 34 da se prihodovni cenzus povećava od 1. siječnja i od 1. srpnja svake kalendarske godine na isti način kako se usklađuje aktualna vrijednost mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a ne kao do sada gdje se stavlja u odnos stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja prethodi i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi, vrlo kompliciran izričaj i to negdje u studenom tekuće godine. Upravno vijeće HZZO donijelo je odluku o usklađivanju cenzusa prihoda za 2021. godinu stavljajući u omjer stopu promjene troškova života odnosno plaća iz 2019. u odnosu na 2018. To znači uspoređuje se veličine iz davno prošlog svršenog vremena koje nemaju nikakve veze sa stvarnim povećanjem plaća i troškova života u realnom i tekućem vremenu. Ovakvo usklađivanje je potpuno drugačije i neusuglašeno sa usklađivanjem mirovina, pa će granične mirovine stalno ispadati i upadati. Dakle, postojeće je dakle neusuglašeno sa usklađivanjem mirovina, pa granične mirovine stalno ispadaju i upadaju u cenzus prihoda što predstavlja veliki i bespotreban posao te dodatne troškove stručnim službama Hrvatskog zavoda za zdravstveno i Hrvatskog zavoda za mirovinsko koji za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obavlja poslove ustega na mirovine.

To nije novac koji treba rezervirati u proračunu. To je novac koji je već rezerviran u ovom proračunu. Kada je rezerviran? Rezerviran je u travnju prošle godine kada je prošao Vladin Zakon sa povećanjem cenzusa 47 odnosno 61 kunu. Taj novac je rezerviran u proračunu 2021. godine i ne troši se. Zašto se ne troši? Zato što od 2018. do današnjeg dana je broj osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju pao sa 680 na 580 tisuća osiguranika. Znači Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dakle je na dobitku. Dakle, dopunsko zdravstveno osiguranje dakle ima manje troškova za 84 milijuna kuna i trend možda sa ovim drugim povećanjem tek počinje se zaustavljati trend pada, a ne povećanje troškova za 160 milijuna kuna koliko je bilo predviđeno u proračunu prošle godine. Dakle, nije potrebno, potrebna je sama politička volja da ovaj zakon prođe unatoč mišljenju Vlade da nije Vlada rekla o ovom Zakonu da je prijedlog loš, nego da je usklađivanje loše, način usklađivanja da je loš što bih ja vrlo rado rekao da postoji dogovor. Lako ćemo se mi dogovoriti oko usklađivanja ako dignete cenzuse na ono što tražimo a to je 2000 za člana obitelji i 2500 kuna ako osoba živi samostalno. A naša motivacija da se računa sa indeksacijom mirovine i da se uspoređuje zato što su najveći gubitnici i najveći oni koji ispadaju zbog povećanja cenzusa jesu umirovljenici kod usklađivanja mirovina, kod primanja božićnice, uskrsnice ili socijalne pomoći iz gradova, općina, županija. Ne znamo kako će se na njih odnositi covid dodatak, jer nismo vidjeli odluku ali očito je da je prihod. I ovaj cenzus koji je ovdje je vrlo ozbiljan cenzus. On je vrlo ozbiljan prihodovni cenzus. Ovaj cenzus je vezan HZZO, HZMO, Porezna uprava, svi prihodi ulaze unutra. Mora znači, da nešto ne bi ušlo u prihodovni cenzus mora bit odluka ili mora bit zakon da to ne ulazi u prihodovni cenzus. Zato i je toliko problema i zato bi to trebalo dignuti na ovu razinu o kojoj ja govorim.

Jer neki odmahnu rukom ne plaćam lijekove. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva točno određene usluge iz zdravstva i ne može se koristiti za drugu namjenu. I u ovom trenutku gotovo milijun i 700 000 građana RH plaća dopunsko zdravstveno osiguranje od 70 kn mjesečno i to je prihod na posebnom računu dopunskog zdravstvenog osiguranja otprilike 125 milijuna kuna godišnje. To su ozbiljna sredstva.

Možda ne sa svime što sam ja rekao, ali potrebi korištenja tih sredstava treba znati što se radi i treba biti vrlo, odnosno vrlo korisno ih upotrijebiti u namjenu koja je definirana. Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje nećete morati, ponavljam ovo radi nas i radi građana, plaćati troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. To podrazumijeva troškove bolničkog liječenja, znači dane u bolnici, specijalističkih pregleda i dijagnostike, ortopedskih i drugih pomagala, stomatološke zdravstvene zaštite i protetike i fizikalne rehabilitacije. Kad tu zdravstvenu zaštitu koristite temeljem uputnice Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje i u ustanovama koji imaju sklopljen ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Ukratko dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi javni osiguravatelj, jer imamo i 6 ili 7 privatnih osiguravatelja koji se bave istom ovom djelatnosti, javni osiguravatelj koji je najveći, najjači, koji počiva na solidarnosti među generacijama i koji tako jako kotira u ukupnom zdravstvenom proračunu. Dakle, on pokriva razliku, dakle dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva razliku do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisane člankom 19. stavak tri i četiri Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Dakle, dopunsko zdravstveno osiguranje nas spašava tamo gdje bi morali platiti određene usluge u smislu zakonom određene participacije. Evo ja ću tu stati. Bit će prilika još neke stvari ponoviti ili posebno naglasiti i na neki način molim da sve što nije jasno da pokušamo ovdje danas raspraviti u maniri konstruktivnog dijaloga, kulture neslaganja govora, argumenata i da nešto, ako ne danas, ako ne kad budemo glasali za ovaj zakon da u dogledno vrijeme pomognemo našim građanima. Imate nekoliko replika. Prva replika je poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepa. Gledala sam prošlogodišnje izmjene zakona, gdje je Vlada navela projekciju da će biti kao 200 000 građana usrećeno sa onim minimalnim korekcijama. Da li su te njihove projekcije bile točne? I drugo, vi ste u amandmanu prošle godine tražili 1830 kuna po članu obitelji, odnosno po samcu 2340 kuna. Međutim, linija siromaštva zapravo je kod nas ne za pohvaliti se, tako da evo podržavam ovo što sada iznosite. Projekcije se nisu pokazale točne ni Vlade, ni na žalost udruga. Nije došlo do povećanja broja osiguranika, nego je to u padu već drugu godinu za redom. I drugo pitanje, aha i oprostite koncentriran sam na ono da vam dam točne odgovore. Sada je po EUROSTAT-u granica siromaštva 2710 kuna, ali mislim da je ovo konstruktivan prijedlog, da mi bez opće društvenog konsenzusa ne možemo jurišati na neku granicu koju još nismo ni dovoljno proučili. Šta je to?

Kada ste zadnji put predlagali ovaj zakon on nije prošao jer je Vlada navela da predlagatelj ne navodi iz kojih bi se izvora ta sredstva osigurala, niti su ta sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Naravno složit ću se s vama, dopunsko osiguranje je nužnost, dopunsko osiguranje pogotovo za osobe starije životne dobi koje su u najvećem riziku od siromaštva i koje muče muku sa premalim mirovinama je osobit problem. No, Vlada je već ovdje navela da nema nikakve šanse da taj prijedlog prođe niti u budućnosti. Stoga me zanima, mislite li da postoji ikakva šansa da mi ovom raspravom ovdje doista ovoga puta potaknemo Vladu da svoje mišljenje promijeni unatoč tome što je rekla već prije nekoliko godina da novaca nema? Međutim, Vlada je u travnju 23. travnja je upućen zakon i ovdje je raspravljen i u svibnju je usvojen zakon gdje je povećan cenzus za 47 odnosno 61 kunu.

Mislim taj novac se ni danas ne troši. Ako je stvarno rezerviran, ja želim vjerovati da je rezerviran u državnom proračunu i da se može iskoristiti za ove namjene. Ja nema razloga ne vjerovati da poticanjem rasprave u ovom visokom domu ne možemo nešto promijeniti.

Kolega Hrelja upravo ste rekli kako smatrate da su osigurana sredstva. Sada kada čitam prijedlog koji je na službenim stranicama Sabora kaže da se moraju dodatno osigurati u državnom proračunu godišnje 180 milijuna kuna prvu godinu. Dakle, da li treba možda promijeniti ovaj dokument koji je na službenim stranicama vašeg prijedloga dakle ne trebaju dodatna sredstva jer već postoje ili je tu neki nesklad između ovoga prijedloga i onog što ste sada spomenuli. Gledajte, ovaj prijedlog je iz rujna prošle godine.

Ali je činjenično stanje da mi u rujnu prošle godine nismo znali odnose. Mi smo sumnjali da će sa tako malim povećanjem cenzusa doći do tako velikog povećanja broja osiguranika i mislim da smo bili sa svojim sumnjama u pravu. Ovo je situacija da Vlada korigira svoje mišljenje, da mi napravimo ili da ona po istoj osnovi i na istoj razini predloži Prijedlog zakona ili da mi za 6 mjeseci kada stječemo pravo predložimo novi Prijedlog zakona gdje kažemo osigurana su sredstva.

Izvolite.

Mislim da je to malo prevelik postotak da bi ga tako lako se moglo prihvatiti s obzirom da zahtjeva stvarno dosta velika financijska sredstva. Ja razumijem to da to nije iznos koji je velik za nekoga tko ima mirovinu 2000 kuna, ali ipak porast sa 1500 na 2000 je malo prevelik u postotku i naravno da to onda odmah izaziva reakciju.

Pa dakle mislim da je reakcija na prijedlog više strah i možda nedostatak podataka u procjeni.

Prema tome, svi smo u ovom trenutku pametniji nego što smo bili. U onom trenutku smo bili u sukobu dakle premijer je nešto dogovarao sa umirovljeničkim udrugama koje su tražile isto 2480 na razinu granice siromaštva koja je bila prošle godine, pa su onda pristali na 47 kuna. Ne znam zašto. Ja sam vodio akciju ispred Hrvatske stranke umirovljenika skupljanja potpisa potpore tom zakonu.

Poštovani kolega Hrelja kada sam slušao vaše izlaganje niste nigdje spomenuli ili ja možda nisam dobro čuo digitalizaciju sustava. Mislim da je to jako bitno. A ovo što se tiče ovih 180 milijuna kuna mislim da to ne bi trebao biti problem, jer mi godišnje kroz razno-razne potpore potrošimo 15 milijardi a ne znamo gdje su.

Dakle što se digitalizacije sustava tiče taj sustav je visoko digitaliziran i visoko informatički usavršen, dakle postoji razmjena podataka između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Porezne uprave, a to sam vam rekao, to sam vam rekao upravo zbog onih prihodovnih cenzusa. Ako se za bilo što ovaj sustav pohvaliti onda se za to može pohvaliti, a što se tiče sredstava, sredstva su doista osigurana, jer se išlo u donošenje Zakona, bar su namjere, želim vjerovati u poštene namjere, bile da se će to zaista se osigurati, da će se obuhvatiti taj broj ljudi. Međutim, nije se dogodilo i mi moramo tražiti načina, reagirati, ispraviti tu grešku. Želi li predstavnik Vlade prije rasprave u ime Kluba zastupnika dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Onda dajem riječ poštovanom državnom tajniku iz Ministarstvu zdravstva, doktoru Željku Plazoniću. Izvolite.

Dakle, predmetnim Prijedlogom zakona od 24. rujna 2020. godine predlaže se da se prihodovni cenzus temeljem kojeg osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije iz sredstava Državnog proračuna povećao se sa 1563,22 kuna koji je iznos utvrđen Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju na 2 tisuće kuna mjesečno, što je povećanje za 97,94%, dok se za osiguranika samca predlaže povećanje prihodovnog cenzusa sa 2 tisuće kuna, koji iznos je također utvrđen Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju na 2 500 kuna, što predstavlja mjesečno pove anje za 25% Također se predlaže da se tako utvrđeni prihodovni cenzusi usklađuju 1. sije nja i 1. srpnja svake godine, na isti način kako se usklađuje aktualna vrijednost mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Obzirom da potrebna sredstva za provedbu ovog Zakona nisu osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 20. godinu, te projekcijama za 21. i 22. godinu, ne podržava se donošenje predloženoga Zakona. Nadalje, postojeće rješenje utvrđivanja i usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava Dražvnog proračuna, propisan je Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju smatramo primjerenim i prilagođenim aktualnim gospodarskim mogućnostima. Pri tome naglašavamo da navedeno pravo ne ostvaruju samo umirovljenici, već i druge osigurane osobe, te samim time na nalazimo razlog da se predviđeno usklađivanje radi na istovjetan način kako je to propisano Zakonom o mirovinskom osiguranju. Također prijedlog da se prihodovni cenzus usklađuje dva puta godišnje je bez potreban, odnosno bez učinka na bilo kakve promjene iz razloga što se podaci o prihodima iz Porezne uprave preuzimaju za razdoblje od godinu dana, odnosno osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava Državnog proračun ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od propisanoga iznosa. Stoga u slučaju da tijekom godine dođe do povećanja prihoda osigurane osobe će i nadalje ostvarivati to pravo iako im se prihod možebitno povećao ili smanjio u tijeku godine u kojoj već ostvaruju pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja ne teret Državnog proračuna. Ističemo da su trenutno u tijeku analize utjecaja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju na kretanje broja osiguranika, te je vidljiv pozitivan utjecaj na trend zaustavljanja smanjenja broja polica dopunskog zdravstvenog osiguranja i to na teret Državnog proračuna u sustavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Mišljenja samo da se o provedenim zakonskim izmjenama, osobito sa novim načinom utvrđivanja cenzusa kojim će se svake godine vršiti indeksacija odnosno usklađivanje prihodovnog cenzusa sa promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječno bruto plaće, pozitivno utječe na osjetljivu skupinu građana koji ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava Državnoga proračuna. Sukladno odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, odluku o usklađivanju prihodovnog cenzusa donosi Upravno vijeće Zavoda, a to na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku i to najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu. S obzirom na sve navedeno, te s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i značajno ne planirano opterećenje zdravstveni sustav i Državnoga proračuna mišljenja samo da su izmjene prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju iz travanja 2020. godine realno i prihvatljivo rješenje u postojećim okolnostima u kojima se Republika Hrvatska nalazi, te se predlaže da se ne prihvati predmetni prijedlog zakona. Prva je poštovana zastupnica Andreja Marić. Izvolite. Hvala lijepa.

Znači koje su vaše brojke? I da li je država dobar ili loš platiša? Znači da li podmiruje te sve obveze za svih tih navedenih 12 kategorija, kakva je dinamika plaćanja, koliko zapravo dugujete jer znamo da ste loš platiša.

Procjene mogu biti ili veće ili manje, o njima ja stvarno ne mogu govoriti o tim podacima jer to ćemo tek vidjeti kad se napravi analiza. Kao što ste i sami rekli zadnje izmjene su išle u travnju 2020. godine. Od travnja 2020. godine do danas svijet se a i Hrvatska doslovce prevrnuo. Dakle, osim što raste granica siromaštva raste i rizik od siromaštva, a najviše će rasti u dogledno vrijeme upravo zdravstveni rizici zbog svih neobavljenih pregleda i svega ostalog što nam se dogodilo kao posljedica ove pandemije. U tom smislu vi sada odbacujete ovaj zakonski prijedlog, gdje previđamo činjenicu da pogotovo kada govorimo o osobama starije životne dobi više od trećine osoba starije životne dobi zaista se nalazi u riziku od siromaštva. No, moramo biti svjesni činjenice da ćete u dogledno vrijeme u budućnosti s obzirom na sve ono što će nas snaći ipak morati vršiti nove zakonske izmjene, jer građani ovaj teret neće moći podnijeti. Da li će građani moći, građani neće moći puno toga s obzirom na situaciju u kojoj živimo podnijeti ili će vrlo teško podnijeti a pogotovo u tom trenutku mislim na ovu sadašnju pandemiju koja nas je zahvatila i koja praktično ima takve negativne posljedice da je puno važnije preživjeti u ovom trenutku za ovu populaciju koja je visoko rizična nego o nečem drugom razmišljati. S druge strane, sama pandemija kao takva ima svojih čitav niz negativnih posljedica i sigurno je da će nakon jednog dana kad ona prestane doći do značajnog manifestiranja svih onih drugih bolesti koje su do tada, pa i danas na neki način prisutne u našoj populaciji. Kako će to bit sa financijske osnove to je vrlo teško predvidjeti, ali vjerojatno će doći do značajnog porasta troškova za održavanje ovoga zdravstvenog sustava i ovoga nivoa kojega mi u ovom trenutku imamo.

Ovo je izvješće od 5. veljače 2021. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, gdje do povećanja troškova i povećanja osiguranika nije došlo sa 687 000 osiguranika za koje je plaćala država u 2018. broj je pao na 582 000 osiguranika, odnosno smanjio se trošak države sa 577 milijuna kuna na 490 milijuna kuna godišnje. Dakle, brojke govore sve. Trend i analize već postoje. Dakle, mogli ste reći ne prihvaćamo indeksaciju, prihvaćamo brojke. Hvala lijepa. Ja bih bio najsretniji kada nikome ne bi trebala država plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje i to bi trebalo biti i osnovni, ja bih rekao najsnažniji napor svih nas i vas ovdje i nas koji radimo u državnim institucijama, da to dostignemo što je moguće prije. S druge strane bez obzira što je pao kako vi kažete broj, a povećala se sredstva u istom tom trenutku su se značajno povećali i rashodi zdravstvenog sustava, a vi znate tko su najfrekventniji i najzahtjevniji korisnici naših zdravstvenih usluga. I ono što sam vam i zadnji put rekao i na odboru, a sad ću i javno ponoviti vrlo često zaboravlja se pa čak i doktori i doktorice koje rade u zdravstvenom sustavu RH da Hrvatska ima solidarni zdravstveni sustav što garantira svakom građaninu sve medicinske usluge koje mu se u datom trenutku u ovoj državi mogu osigurati i pružiti. Pa da, upravo vi ste sada rekli da svako povećanje prava zaista bi svi željeli da naši građani imaju. Ali se ovdje nije spomenulo upravo ovo da je krajem 2020. povećan taj cenzus na 1600,12 odnosno 2047 kuna. Dakle, povećana su prava upravo iz tog dopunskog osiguranja. Činjenica je ovo što ste spomenuli da su troškovi i zdravstvene zaštite i pogotovo u ovom razdoblju pandemije znatno povećani i da je u ovom momentu zaista ovaj zahtjev je prevelik i mora se uskladiti sa državnim proračunom, odnosno sa izmjenama državnog proračuna. Mi smo u ovim vremenima ove sveopće pandemije potrošili negdje oko dvije i pol milijarde kuna više nego što su to bila planirana sredstva u našim budžetima s obzirom na potrebe koje su se iskazale u ovoj pandemiji i s obzirom na sve ono što smo našim bolesnicima morali dodatno pružiti u zbrinjavanju, s obzirom i na broj i oboljelih i onih pacijenata koji su zahtijevali intenzivne metode liječenja u našim institucijama. Znate da je bilo problema čak i o tome da ne možemo sve pacijente ponekad niti zbrinuti koliko je bilo pacijenata na čekanju ili na potrebama za bolničko liječenje. Prema tome, radi se sa ovim financijskim sredstvima koje imamo ja bih rekao značajno više od onoga što bi bilo tko na ovom svijetu napravio jer mi znamo da se osim solidarnosti sustava kao takvoga i zdravstveni radnici svojim solidarnim aktivnostima, radom i zalaganjem itekako brinu za naše bolesnike.

Ako ne otvaram raspravu, prvi će u ime Kluba zastupnika domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Danijel Spajić. Izvolite gospodine Spajiću. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege, poštovani državni tajniče.

S obzirom da dohodovni cenzus nije mijenjan nekoliko godina zbog rasta plaća i povećanja minimalne plaće, veliki broj socijalno ugroženih stanovnika prešao je cenzus i izgubio pravo na subvencioniranu premiju, a gubitak te subvencije daleko bi nadišao povećanje plaće. Mnogi od njih našli bi se u apsurdnoj situaciji da su im ukupni raspoloživi prihodi bili veći prije povišice, stoga se ovom izmjenom zakona, koju podržavamo, dohodovni cenzus povećavana na 2 tisuće kuna mjesečno, odnosno na 2,500 kuna za samce, te će se ubuduće dohodovni cenzus usklađivati dva puta na isti način kako se usklađuje vrijednost mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Ovime se dugoročno rješava ovaj problem, bez potrebe čestih dopuna zakona. Dodatni trošak za proračun koji će osigurati dostupnost usluga zdravstvenog osiguranja za 220 tisuća stanovnika sa ugroženim standardom iznosit će oko 180 milijuna kuna godišnje. Za zemlju koja godišnje bez jasnih standarda i kontrola dijeli preko 15 milijardi kuna raznih subvencija ne bi smio biti problem pronaći dodatnih 180 milijuna kuna za naše socijalno najosjetljivije građane. Oko ovoga smo suglasni, ali suglasja nema oko općeg stanja u našem zdravstvenom sustavu. Domovinski pokret je više puta ukazivao na sve teže stanje u našem zdravstvenom sustavu, čijim se problemima ne nazire kraj, dapače gomilaju se, a vladajući nemaju niti viziju nužno potrebno preokreta. Vrte se u začaranom krugu iz kojeg zbog premalo kompetencija te previše korupcije i nepotizma ne znaju izaći. Čak je i Svjetska banka u okviru suradnje na izradi Nacionalne razvojne strategije istakla većinu tih problema, ali sve je to bilo uzalud. Naš zdravstveni sustav nalazi se u apsurdnoj situaciji, oni koji premiju plaćaju, a to su poslodavci, plaćaju ju previše, dok oni koji rade u našem zdravstvu dobivaju premalo te napuštaju našu zemlju. Naime, na svaku tisuću kuna bruto plaće poslodavac mora platiti dodatnih 165 kuna premije obveznog zdravstvenog osiguranja radnika i to bez ograničenja. Na ovaj način prikuplja se čak 80% prihoda našega zdravstva, što će ove godine iznositi čak 23,5 milijardi kuna. Ovo je samo jedan od nameta zbog kojih Hrvatska nije konkurentna u okruženju, zbog čega nemamo dovoljno radnih mjesta pa time niti dovoljno onih koji premiju plaćaju. Samo trećina osiguranih u Republici Hrvatskoj plaća premiju osiguranja, to je taj začarani krug iz kojeg se možemo izvući samo snažnim gospodarskim rastom, a njega nema niti na vidiku jer se naša trgovačka koalicija bratstva i jedinstva bavi nekim drugim prioritetima. Vidimo danas koalicijskih partnera uopće nema, jer rasprava nije u njihovom osobnom interesu. Na ovaj iznos Vlada iz proračuna dodaje u ovoj godini 2,7 milijardi kuna te iduće godine čak 2,9 milijardi, čime će uz ostale vrste prihoda ukupan proračun HZZO-a dosegnuti skoro 29 milijardi kuna. Ukupnom, javnom trošku zdravstvenog sustava treba pridodati stalne intervencije iz proračuna za dugove bolnica, veledrogerijama koji trenutačno iznose između 5 i 6 milijardi kuna. Svi ti pusti deseci milijardi kuna nisu dovoljni sustavu da osigura pristojne plaće i uvjete rada našem zdravstvenom osoblju, niti adekvatnu zdravstvenu zaštitu osiguranicima koji su suočeni s dugim, često višemjesečnim listama čekanja. Recimo virovitička bolnica, rublje pere u Svetoj Ivan Zelini, 120 kilometara daleko od Virovitice, ugovor 8,5 milijuna kuna na 3 godine, koji su to genijalci potpisali, šta mislite? Ukupno 3% prihoda sustav troši na administrativne poslove, provjere zdravstvenog osiguranja što iznosi skoro milijardu kuna godišnje, glavni razlog tome je katastrofalno stanje digitalizacije sustava iako su već nekoliko godina na raspolaganju sredstva iz EU fondova. Domovinski pokret je već nekoliko puta ukazivao na to kako bivši Sanaderovi ministri i ljudi koji nemaju potrebnih kompetencija u tome području pripremaju i kontroliraju provedbu digitalizacije zdravstvenog sustava. Na žalost, još ne vidimo reakciju Vlade niti DORH-a da se zaštiti nacionalni interes da se iskoristi povijesna prilika i sa preko 300 milijuna kuna raspoloživih sredstava uspješno dovrši optimizacija i digitalizacija procesa.

Mogli bi dalje satima nabrajati sve problema s kojima se suočava naš zdravstveni sustav, a koji se bez reformi samo povećavaju zbog loših demokratskih trendova ukupnog smanjenja i prosječnog starenja stanovništva. Ukratko, Domovinski pokret podržava ove izmjene predmetnog Zakona jer osiguravaju dostupnost zdravstvene zaštite najugroženijem sloju stanovništva. Tih cirka 180 milijuna kuna mora se naći, jer su samo mali dio ušteda koje se mogu ostvariti racionalnim upravljanjem zdravstvenim sustavom. Ono što nas brine je da niti na vidiku nema nikakvih naznaka reformi i strukturnih promjena koje bi zaustavite negativne trendove u dva kritična, javna sustava Republike Hrvatske, a to su zdravstveni i mirovinski. Glave se guraju u pijesak ili točnije u duboke čudne šumice, u kojima se brusi nepotizam i negativna selekcija, daleko od javnosti za čije se interese ne preuzima odgovornost. U ime predlagatelja poštovani zastupnik Silvano Hrelja.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege pa moram reagirati na izlaganje državnog tajnika. Ja uopće ne sporim ono što je rekao za probleme u zdravstvu, ali opet vam ponavljam što pokriva dopunsko osiguranje. Naglašavam osiguranje. To je ugovor između građana i javnog osiguravatelja dopunskog zdravstvenog osiguranja koje živi u kući koja se zove Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ali nema ništa sa doprinosima. Ovo je ugovorni odnos javnog osiguravatelja sa više od milijun 675 000 građana. Pokriva ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje nećete morati plaćati troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovaj novac ne možete iskoristiti za ništa drugo. U ovom trenutku na posebnom žiro računu dopunskog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskoj narodnoj banci ima 800 milijuna kuna viška prihoda nad rashodima sa svim plaćenim obavezama. Da se mi razumijemo, to zahvaljujući ovom broju od milijun i 675000 građana koji ili obustavom sa plaće ili sa mirovine svaki mjesec plaćaju 70 kuna. Ne pitaju vas oni zašto je to tako. Naravno da je bilo manje specijalističkih pregleda, manje boravka u bolnici i taj novac je spreman kad sve to krene da pokriva troškove participacije počevši od uputnica pa na dalje. I taj se novac za ništa drugo ne može upotrijebiti. Onda vam ja ne razumijem da je ministar Beroš već treći po redu koji onako tiho najavljuje povećanje cijene police radi pokrivanja troškova u zdravstvu. To nije predmet ovog osiguranja. Kad bude onda će se pokrivati, ali sada nije. I gledajte kako se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sam reklamira. Kaže osnovna zadaća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dopunskog zdravstvenog osiguranja je osigurati maksimalno dostupnu povoljnu i kvalitetnu javno-zdravstvenu uslugu bez potrebe za nadoplatama kad vam iz bilo kojeg razloga zatreba pomoć liječnika. Polica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zdravstvenog osiguranja jedina je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj s jedinstvenom cijenom od 70 kuna mjesečno za sve građane. Stariji građani kojima je zdravstvena zaštita najpotrebnija plaćaju istu cijenu police kao i mlađi i zdraviji osiguranici i takav pristup njegujemo jedini na tržištu. Dakle, ovo je sustav solidarnosti među generacijama, najjači mogući sustav koji može izdržati sve. Ovdje nema profita. Javni osiguravatelj je neprofitni i treba ga čuvati. Time želimo pokazati da je koncept javnog zdravlja temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti ne samo održiv već i najpovoljniji za sve građane. Uz povoljnu cijenu police kartica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dopunskog zdravstvenog osiguranja ističe se i jednostavnim korištenjem. Jedino vam naša kartica omogućuje bezgotovinsko plaćanje, participacije u svim javnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama diljem Hrvatske, a podršku osiguranicima pružaju naši brojni uredi diljem Hrvatske.

Vi ste i nekakva iskustva iz okolnih zemalja iznosili na temelju kojih ste i bazirali pretpostavljam ove svoje nadopune zakona, pa evo čisto nas malo podsjetite što neke okolne zemlje, kako one rješavaju problematiku zdravstvenog osiguranja. Dakle, imamo iskustva, pratimo iskustva kolega iz Slovenije. Dakle, građani Slovenije plaćaju 35 eura mjesečno za otprilike nešto isto što se ovdje pokriva dopunskim zdravstvenim osiguranjem, s time da to ne radi javni osiguravatelj nego rade četiri privatne osiguravajuće kuće koje su si podijelile tržište. Jedini uvjet koji oni imaju među sobom je da ne smiju inkasirati više od 10% dobiti godišnje ukoliko imaju, prikažu više od 10% dobiti, onda moraju vraćati novac građanima.

Dakle, prema važe oj odredbi premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja, koju provodi HZZO plaća Državni proračun za sve osobe kojima ukupan prihod u prošloj godini po članu obitelji nije veći od 1.563,23 kune, dok je za samce taj cenzus 2.000 kuna.

Predloženi Zakon podiže ove cenzuse, u tom smislu je koristan i potreban. Predlaže se i polugodišnja dinamika usklađivanja tog cenzusa po stopama koji usklađuju visinu svih mirovina, odnosno parametar koji se zove aktualna vrijednost mirovine. Istina je, kako se navodi u vladinom očitovanju, da korisnici ovog instrumenta nisu samo umirovljenici pa se ne vidi razlog zbog kojeg bi indeksacija ovog cenzusa trebala slijediti usklađivanje mirovina i ritmom i iznosom, odnosno stopama. Kad već govorim o vladinom očitovanju, istina je i to da je pandemija značajno povećala, pove ava i povećat će naše zdravstvene troškove, ali ovaj instrument i njegovo podešavanje, odnosno oslobađanje od plaćanje većeg broja ili šireg kruga građana ne tereti a priori zdravstveni sustav, ne tereti a priori zdravstveni sustav. Radi se o napla enoj premiji osiguranja koju sad umjesto jednog kruga građana plaća netko drugi, plaća Državni proračun. Sasvim je drugo pitanje, da li je ta premija osiguranja adekvatna za sve rizike koji to osiguranje pokriva, to je sasvim drugo pitanje, ali dakle, ponovit ću još jedanput, ne radi se o nekom a priornom gubitku zdravstvenog sustava, tj. o novom trošku. Radi se eventualno o novom trošku neke druge pozicije u Državnom proračunu, o tome se radi. Ili se može reći da se radi o smanjenom prihodu Državnog proračuna. Zato mislim da ovaj Zakon u osnovnoj intenciji treba podržati, a eventualno amandmanski predvidjeti drugačiji modalitet ili dinamiku usklađivanja, tj. indeksacije ili oboje. Ako treba može se razmisliti, i na to možemo pristati i o cenzusima, o visini cenzusa u svjetlu proračunskih mogućnosti, ali zalažemo se da se ovaj Zakon u svojoj intenciji usvoji. Međutim, mimo toga i puno više od toga, mislimo da je nužno reformirati sustav, osnažiti ga i istovremeno racionalizirati. Osigurati kvalitetnu, pravovremenu i svima dostupnu zaštitu i medicinsku skrb i pri tom proširiti opseg i razinu prava koje svaki osiguranik ima već u osnovnom paketu. Već u osnovnom paketu. Tad će biti lakše i jednostavnije govoriti o dopunskom zdravstvenom osiguranju i dostupnosti tog osiguranja za građane najnižeg socio-ekonomskog statusa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Mladen Karlić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Evo pred nama je jedan prijedlog gdje bi, gdje gospodin Hrelja predlaže da se prihodovni cenzus temeljem kojeg osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava Državnog proračuna poveća s 1.563,23 na 2.000 kuna, odnosno 27, skoro 28%, dok za osiguranika samca predlaže povećanje prihodovnog cenzusa s 2 tisuća ne 2.500 što je 25% i da se oni usklađuju svakog 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine i naravno zadatak svih zastupnika u Hrvatskom saboru je da svojim radom, svojim idejama, prijedlozima, amandmanima, doprinesu jednom boljem života svih kategorija hrvatskih građana od onih tek rođenih do onih najstarijih ili najiskusnijih. Posebno smo, naravno, svi osjetljivi prema najsiromašnijim najvulerabilnijim skupinama, prema onim najosjetljivijim skupinama stanovništva i naravno da svi želimo pomoći da naši sugrađani žive što bolje i da to bude naš doprinos. Međutim, naši građani su nam dali povjerenje da budemo ovdje u ovom Saboru odgovorni, da budemo racionalni, da imamo i Vladu koja će voditi jednu politiku ravnomjernog razvoja kako cijene Hrvatske, ali tako i svih kategorija stanovništva unutar Republike Hrvatske, znači svim kategorijama. Zakon hrvatsku Vladu obvezuje da stručno planira Državni proračun i naravno da sredstva troši onako kako je to Hrvatski sabor usvojio i zbog toga, naravno, da nije lako i jednostavno ovakav prijedlog koji dođe u tijeku godine kad je već Državni proračun donesen osigurati sredstva koja su negdje oko 180 milijuna kuna dodatno jer to je jasno znači iz ovog svega trošak Državnog proračuna. Nije to trošak zdravstvenog sustava, to je prihod zdravstvenom sustavu, dopunski, to je trošak Državnog proračuna i sad tu moramo gledati znači na to da moramo biti odgovorni, odnosno hrvatska Vlada mora biti odgovorna prema ovakvim prijedlozima, mora prvo držati se proračuna. A drugo, znači ravnomjerno pomoći svim kategorijama, u ovoj smo godini posebno u specifičnoj godini i prošloj i ovoj, upravo zbog ove pandemije Korona virusa koji se, naravno, značajno povećao troškove zdravstvenog sustava, znači time, ne samo zdravstveno, nego indirektno i gospodarstva i to drastično gdje se iz Državnog proračuna i raznih drugih sredstava europskih moraju osigurati sredstva za očuvanje radnih mjesta i naravno da u tom trenutku je teško mislim da bilo tko da vodi Vladu da bi teško sad mogao ovako prihvatiti ovakav prijedlog koji je stvarno, po meni, odličan za one građane kojima treba dopunsko, koji bi željeli imati dopunsko zdravstveno osiguranje, i ja bi ga volio imati, jer je to jedan trošak, srećom ne veli, 70 kuna mjesečno za razliku od Slovenije koji je, koliko, tri puta veći. Međutim, to je ipak dopunsko zdravstveno osiguranje, naši sugrađani svi imaju osnovno zdravstveno osiguranje, znači imaju osnovnu skrb zdravstvenu, nisu prepušteni, ne znam, ulici ili kao što u drugim zemljama svojim financijskim mogućnostima, ali ovo je nešto dopunsko gdje bi dodatno zapravo, imaju nekakve mogućnosti zdravstvene koje inače moraju nešto dodatno dijelom participirati, odnosno platit. I zato mislim da je teško prihvatiti u ovakvom obliku ovo, posebno što je iznos dosta velik, znači, povećanje od 28 ili 25% sigurno da bi izazvalo opterećenje u Državni proračun, kao što je navedeno 180, možda je to, ako je dobra procjena toliko, možda i više ili 185 u sljedećoj godini. Tako da ono što je po meni važno da treba naglasiti, znači, da se s provedenim zakonskim izmjenama, osobito s novim načinom utvrđivanja cenzusa kojim će se svake godine vršiti indeksacija, odnosno usklađivanje prihodovnog cenzusa s promjenama prosje nog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće pozitivno utječe na ovu osjetljivu skupinu građana koji ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz Državnog proračuna. Tako da mislim da je već jedan korak, on možda nije velik, ali je mali korak koji će sad svake godine, zahvaljujući evo odluci hrvatske Vlade biti takav da će biti sve veći i tako osigurati u narednom periodu sigurno povećanje tog cenzusa odnosno indeksaciju svake godine, za razliku od prijašnjih vremena kada nije bilo toga usklađivanja.

U ime predlagatelja, poštovani zastupnik Silvano Hrelja.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, znam da je kasno vrijeme, ali je korektno odgovoriti na sva pitanja koja se ovdje postavljaju. Ja moram samo ponovno ustvrditi da je temeljem usvajanja Zakona u travnju, odnosno u svibnju 2020. sa povećanjem cenzusa za 47, odnosno 61 kunu i indeksacijom u studenom prošle godine, dakle sa tim činom je osigurano u Državnom proračunu 160 milijuna kuna već, nije potrošena ni jedna kuna jer je u odnosu na prošlu godinu više od 20 tisuća osiguranika manje, koje treba, za koje treba platiti Državni proračun nego što je bilo u trenutku donošenja proračuna. Što se tiče, kada je ovaj Zakon upućen, upućen je u rujnu prošle godine, dakle prije donošenja Proračuna. Drugo, povećani su troškovi u zdravstvu, s time se slažem, ali ovo nije pandemija Covida, ovo je osiguranje koje ugovoran između javnog osiguravatelja dopunskog zdravstvenog osiguranja i građana, plaćaju građani svaki mjesec i gdje je Zakonom određeno za što se smiju koristiti. Već sam dva puta to citirao, neću treći puta, za što se to smije koristiti, a imate s druge strane 110 tisuća usluga u zdravstvu u prošloj godini manje, znači, nisu mogli plaćati ni participaciju ni boravak u bolnici ni participaciju za specijalističke preglede i za druge usluge.

Prema tome, to nije ista priča. A da vas podsjetim, obveza Vlade za povećanje cenzusa ne na, za 47 kuna, nego na ono što je nužno, ono što bi se trebali dogovoriti je u Strategiji borbe protiv siromaštva 2017.-2020. gdje se posebno ističe važnost dostupnosti zdravstvene zaštite. A mi imamo jedan broj kojima zdravstvena zaštita nedostupna zbog nedostatka prihoda, zbog malih prihoda i tu smo pozvani kao društvo da povećamo cenzuse, a najlakše je govoriti o indeksaciji, o tom možemo kako hoćemo, problem, dignimo cenzuse kad imamo rezervirana sredstva, već, ako ne ministar Marić, neće zdravstvo neće dobiti te novce. Ministar Marić u rebalansu može reći upotrijebit ćemo za nešto sasvim drugo, ne za povećanje cenzusa, a bili su predviđeni i 2020. i u projekcijama 2021. za povećanje cenzusa. I samo da znamo ministar Marić kad ga već stavljamo u usta puno puta je tek prvi ministar koji je 2018. platio više novca nego što je bila obveza prema dopunskom. Kad gledamo 12 godina unazad, dug prema ovom javnom osiguravatelju je veći od milijardu kuna. Dakle, građani sve svoje plaćaju redovno, država nije plaćala. Ne amnestiram ni jednu vladu, ni jednu Vladu ne amnestiram jer su sve u tome sudjelovale i ne znaš tko je više kriv, ovisi koja je, da su zapostavili ovog javnog osiguravatelja.

Replika poštovani zastupnik Daniel Spajić. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja, kad ste spomenuli gospodina Marića kako je on nešto dao. Hvala. Odgovor na repliku, izvolite. Gledajte mi danas raspravljamo o jednom specijalnom aspektu. Sigurno je da postoji opravdanje da li za potpuno povećanje dugova, ne znam ali živimo u vrijeme pandemije sa vrlo limitiranom gospodarskom aktivnosti, a ne želim sa time pokrivati. Želim da se o tome otvoreno raspravlja. Ali sve države idu u tom smjeru na žalost, jer nitko se nije našao pravu strategiju protiv ove pandemije. Samo ne bih volio da se to zlorabi. Zato inzistiram na poštivanju onoga što je rezervirano za te namjene da se to i utroši za te namjene, jer inače će ministar Marić opravdano moći reći gledajte to ne treba, stavit ćemo to negdje drugdje, a mislim da je borba protiv siromaštva u RH veliki prioritet. Izvolite gospođo Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče, poštovane kolegice i kolega. Važećim zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kojeg smo danas već spominjali i koji je izglasan prošle godine u travnju uređuju se vrste i način provođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Dopunskim zdravstvenim osiguranjem kao vrstom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama se pokrivaju troškovi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Međutim, cenzusi koji su utvrđeni u travnju prošle godine povećani su za minimalnih i nedovoljnih 47 kuna članu obitelji, odnosno 61 kunu samcu nakon što prethodno nisu mijenjani od 2004. godine.

Međutim, kako smo i danas već čuli do danas se broj korisnika dodatno smanjio za 100 000 osiguranika. Od najvišeg broja osiguranika spomenute 2012. godine do danas pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret proračuna izgubilo je više od 260 000 ljudi zbog minimalnog povećanja prihoda. I upravo su brojni primjeri kako se zbog takvog minimalnog povećanja prihoda taman toliko da prijeđe dosadašnji imovinski cenzus događa da onda takav građanin mora godišnje platiti 840 kuna dopunskog zdravstvenog osiguranja što mu oni godišnji minimalno povećani prihod gotovo potpuno potroši odnosno pojede.

To su opet minimalne korekcije koje će možda obuhvatiti tek pokoju tisuću građana što je i dalje nedovoljno. Čuli smo da je predlagatelj objasnio da traži donošenje zakona po hitnom postupku zbog utvrđivanja što bržeg i primjerenijeg prihodovnog cenzusa za one osigurane osobe za koje po načelima društvene solidarnosti postoji potreba da im se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna i predlaže da se kao što smo i čuli taj cenzus sa 1563,23 kune poveća na 2000 kuna mjesečno a za osiguranika samca s 2000 na 2500 kuna mjesečno. To je za 25% u odnosu na dosadašnji cenzus što predstavlja polovicu visine usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine u razdoblju od 2004. do 2020. odnosno polovicu povećanja prosječne bruto plaće u RH za razdoblje od 2004. Također predlaže se da se prihodovni cenzus poveća od 1. siječnja i od 1. srpnja svake kalendarske godine na isti način kako se usklađuje aktualna vrijednost mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. I upravo prihvaćanjem ovog zakonskog prijedloga slažemo se da bi bilo daleko pravednije i primjerenije srednjoj visini bruto plaća, odnosno mirovina u RH da bi se definirao taj krug osoba za koje se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna, a osim toga u buduće više ne bi došlo do sadašnje situacije u kojoj su davno utvrđeni cenzusi u potpunoj disproporciji sa sadašnjom razinom plaća i mirovina. Čuli smo o kojim se iznosima barata. Prijedlog je bio u rujnu 2020. Kada se još nije znao potpuni proračun, ali je bitno da bi se ovime ostvarila dostupnost zdravstvene zaštite za 220 000 najsiromašnijih građana RH. Na žalost Vlada RH ne podržava donošenje predloženog zakona. Rečeno je da predlagatelj nije predložio način podmirenja povećanih rashoda, a koliko smo čuli od predlagatelja novci su planirani. Nadalje Vlada smatra da postojeće rješenje o utvrđivanju usklađivanja cenzusa je primjereno, prilagođeno aktualnim gospodarskim mogućnostima navodi tu epidemiološku situaciju i smatra da su njihove izmjene iz travnja prošle godine u redu, a indeksaciju smatra dobrim alatom koji će pozitivno utjecati na osjetljivu skupinu građana što se nama ne čini dobro i prihvatljivo. Smatramo da izgovor za neprihvaćanje ovakvih dobrih rješenja koja smo čuli od sadašnjih predlagatelja ne bi smio biti kao razlog za neprihvaćanje zbog epidemiološke situacije, a svakako ne ono što je bilo rečeno od strane Vlade da nisu osigurana sredstva u proračunu. Dakle, klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog izmjena zakona koje je kolega Hrelja iznio i svakako podcrtavamo još jedanput da je linija siromaštva u RH 2710 kuna, da mnogi naši umirovljenici jedva preživljavaju mjesečno sa mnogo manjim svotama i stoga je svaka pomoć društva, odnosno države potrebna bez čekanja, bez indeksacija, bez odugovlačenja. Dakle, smatramo da taj cenzus zaista treba dići na ovu razinu, barem na ovu razinu kako je spomenuo i kolega Hrelja. Tako da evo još jedanput podržavamo ovaj prijedlog, a naravno bilo bi lijepo da se i vladajući s tim slože ili bar da donesu još bolja rješenja od ovoga. U ime Kluba zastupnika Centra i Glasa govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite gospođo Orešković. Hvala predsjedavatelju. Hrvatska je po Ustavu socijalna država, a mjera i razina u kojoj u pojedinoj državi postoje socijalna prava ujedno je i pokazatelj koliko je ta država dobro ustrojena, koliko je na kraju krajeva uspješna i koliko je na kraju krajeva njezini stanovnici mogu u tu državu i u njezin sustav sigurnosti, pa onda i socijalne sigurnosti imati povjerenje. Mi smo kao klub i kao zastupnici iz Centra i Glas svojim potpisima i dali podršku da ovaj zakon uđe u svoje čitanje i smatramo da je on odraz jedne dobre namjere. Generalno unapređivanje položaja i prava umirovljenika ujedno pokazuje ne samo to koliko smo humani, pokazuje koliko smo pošteni, koliko cijenimo umirovljenike i njihov minuli rad i doprinos u izgradnji ove iste države čije blagodati mi radno sposobni i aktivni uživamo sada. No, u želji da nešto unaprijedimo moramo voditi računa i o drugoj strani medalje. Moramo pokazati doista koliko država barata sa podacima koje ima, na koji način ih koristi i kako neka prava kada ih dodjeljuje i kada ih prakticira stvaraju ili ne stvaraju novu nepravdu. Vrlo često posljedica loše organizirane države u kojoj pojedini sustavi ne komuniciraju između sebe, u kojima baze podataka nisu usklađene, u kojima baze podataka ne služe tome da se podaci obrađuju i iz toga izvuče neka korist dovode do kaosa i do toga da se primjena nekog prava u praksi doživljava kao nelogičnost ili kao nešto što između dvoje građana u naizgled istovjetnoj situaciji dovode do nepravde. Mislim da bi i ovakav prijedlog možda mogao biti bolji, da dohodovni cenzus ne vežemo uz primanja nego uz imovinu. Vrlo često ili možda ne tako često jer nemamo na žalost dovoljno bogate i situirane umirovljenike, ja bih voljela da tome bude tako. Ali ima i primjera gdje pojedini umirovljenici imaju možda male prihode, ali imaju veliku i vrijednu imovinu. Pa onda možda mali korektiv u ovom dijelu bi bio koristan kako bi država pokazala da i ovaj usuđujem se reći socijalni element prije svega daje tamo gdje je najpotrebniji. Evo ostavit ću da to bude nešto za razmatranje, a sagledavano u cjelini mislim da je zakon dobar.

Imamo jednu pojedinačnu raspravu za sada, a to je poštovana zastupnica Maja Grba-Bujević. Izvolite gospođo Grba-Bujević.

Potpredsjedniče Sabora Škoro, uvaženi državni tajniče Plazonić, kolegice i kolege. U zakonskom prijedlogu koji je pred nama navodi se kako su se prihodovni cenzusi ove godine povećali za 47 kuna kao cenzus obitelji, te za 61 kunu za samce, te kako oni se nisu mijenjali od 2004. godine. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju je iz 2006. godine što je dvije godine nakon navoda da se cenzusi nisu povećavali od 2004. godine te predstavlja netočan podatak. Zakon je izmijenjen i 2008. godine i u njega su uvedene osnove za oslobađanje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. Plaćanje je svima osigurano iz državnog proračuna. Posljednjim izmjenama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju iz travnja prošle godine povećavaju se premije na godišnjoj razini, a one će i dalje kontinuirano se nastaviti povećavati. Povećanje cenzusa prema projekcijama predlagatelja zahtijevalo bi osiguranje 185 milijuna kuna na godišnjoj razini. Sam predlagatelj nije predložio iz kojih izvora bi se osigurao barem dio tog novca i zbog toga mu je potrebna dorada. Ekonomska situacija koja je posljedica covid 19 u Hrvatskoj nije sjajna i teško je očekivati kako bi se potreban novac u ovom znatnom iznosu mogao u kratkom roku osigurati. Prema postojećim izmjenama zakona došlo je do povećanja cenzusa koji će se korigirati na godišnjoj razini ovisno o gospodarskoj situaciji i stanju u državnom proračunu. Mjere koje je poduzela Vlada jasno pokazuju pozitivne pomake u borbi sa siromaštvom. To potvrđuju podaci Državnog zavoda za statistiku koji bilježe vidljive pokazatelje smanjenja siromaštva u RH za sada nedovoljnim, ali u sljedećim godinama treba nastaviti tim putem, onim putem koji daje rezultate. Veliki dio mjera koje se provode, koje su dio razvojne strategije odnose se na zdravstvene usluge i njihovu jednaku dostupnost u cijeloj državi. Njima se želi osigurati razvoj najsiromašnijih i teže dostupnih područja. Takve mjere u zdravstvu predstavljaju osnovu poboljšanja sustava dostupnosti i kvalitete usluga na čemu trebamo svi raditi. Ključna područja u borbi protiv siromaštva prema strategiji upravo su zdravstvena zaštita, mirovinski sustav i socijalna skrb. Ovim prijedlogom i financijskim utjecajem na proračun bez razrade prijedloga za osiguranje sredstava za njihovo ostvarenje potencijalno bi se mogli ugroziti sustavi kao što su mirovinski, zdravstveni sustav koji bi najviše pogodio naše građane. Zdravstvena zaštita je za naše građane u većoj mjeri besplatna, te je socijalno osjetljiva prema najranjivijim skupinama. Iznimke o kojima danas govorimo bit će korigirane kroz druge elemente pomoći koji se stalno provode i unapređuju. Uređenje sustava dopunskog zdravstvenog osiguranja predstavlja optimalno rješenje u ovom trenutku. Iako sama ideja ovog prijedloga nije loša i možda bi riješila neke nelogičnosti u promjeni imovinskog cenzusa, pa tako i olakšala situaciju, životnu situaciju dijelu naših građana predlagatelj ne navodi rješenja gdje pronaći novac potreban za provedbu ovog zakona i to u kratkom roku. Zakonski prijedlog koji je pred nama predstavlja nedovoljno obrazloženu cjelinu. On ne dohvaća analizu utjecaja na državu, sustave na koje se odnosi kao ni na analizu troškova i koristi za njene stanovnike.

A sada će u ime predlagatelja poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite kolega Hrelja.

Činjenica je da od 2009. kad je bilo na teret državnog proračuna milijun i 397 000 osiguranika da je to danas palo na 580 000 više od duplo manje na teret državnog proračuna i to je činjenica od koje nitko ne može pobjeći, činjenica da od te 2009. godine su sve Vlade neredovito plaćale svoju obvezu za pokriće polica dopunskog zdravstvenog osiguranja za najsiromašnije, za studente, za invalide, za dobrovoljne davaoce krvi. Svi su to koristili. Sredstva su dolazila najviše od građana i stvar se pokrivala. Nitko ne vodi dugove. Ako se vode potraživanja ona su vanbilančna i nikoga ne optužuje ni za šta. U ovom trenutku se traži, ovim prijedlogom zakona povećanje cenzusa sa 1600,12 kuna jer je indeksacijom došlo do te razine na 2000 po osobi, odnosno sa 2047,20 kuna na 2500 kuna. Kompromisno rješenje ispod granice siromaštva. Podsjećam predstavnice, samozvane predstavnice udruga bez da im je dao itko ovlaštenje su sa premijerom Plenkovićem dogovorile 47 kuna povećanje. To je bila granica siromaštva za prošlu godinu. Dakle, mi ne jurišamo na tu granicu siromaštva koja je nova 2710 kuna po EUROSTAT-u i tražimo da postepeno dođemo do toga, ali ne više da bude ovih perioda neusklađivanja i da je ovo na ovako niskom nivou. Gledajte bio sam ovdje 2004. i činjenica je da su cenzusi donijeti prvi puta 2004. 2006. su se ugradile osnove za oslobađanje od određenih struktura u Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Promjene su nastupile 2013. Ako se vi sjećate od te 2004. do 2013. umirovljenici su plaćali 50 kuna, njihove nezaposlene supruge su plaćale 80 kuna, a radnici iznad određenog nivoa plaće su plaćali 130 kuna za istu uslugu, za isto pokriće. 2013. kad smo ušli u EU bio je uvjet da dopunsko zdravstveno osiguranje dobije posebni žiro račun, da se sredstva kontroliraju i da ih Državna revizija kontrolira, da se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje time može baviti. I bio je uvjet da za jednaku uslugu svi građani moraju plaćati isto. Tada su nastupili i privatni osiguravatelji koji su uzeli dio osiguranika i mi danas imamo 300 000 građana u 6 privatnih osiguravateljskih kuća. I ovo je konkurencija između javnog osiguravatelja koji za istu cijenu daje i onima za koje privatni osiguravatelji traže 150, 180 do 350 kuna za ovo pokriće i imamo konkurenciju u privatnim osiguravateljima čiji je cilj da dobiju profit od strane našeg javnog neprofitnog osiguravatelja. Imamo bogatstvo koje Slovenci nemaju. Ja tvrdim da on može više, da možemo se dogovoriti da on obuhvati ovaj cenzus. Zašto može obuhvatiti ovaj cenzus? Zato što su sredstva planirana u proračunu. Pogledajte si prijedlog zakona 934.

Možda će sada sa ovom zadnjom indeksacijom stagnirati broj osiguranika. Dakle, sredstva su neutrošena za tu namjenu ako poštujemo stavke proračuna. Ja se nadam i vjerujem da se stavke proračuna poštuju ako se ne utroše će se rebalansom preusmjeriti. Dakle, kad bi se hipotetski stavili u 2004. godinu tada je prosječna mirovina, uvijek govorim o umirovljenicima, ali nisu samo umirovljenici oštećeni. Tu je državni tajnik u pravu, radi se i o nezaposlenim radnicima i siromašnim građanima ali su umirovljenici u najvećem broju. I zato skrećem pažnju na njih i zato baratam sa prosječnom mirovinom. 2004. je prosječna mirovina kad izuzmemo međunarodne ugovore bila 1800 kuna, a pazite cenzus je bio 1516 kuna po osobi, odnosno 1939 kuna ako je osoba samac. Što to znači? Da je cenzus bio 16% manji po osobi ako je samac bio je 139 kuna, odnosno 8% veći. Kad bi te parametre stavili na današnju mirovinu koja iznosi 2800 kuna i pogledali najnovije cenzuse po osobi je 43% manji cenzus od prosječne mirovine, a ako imamo samca onda je 27% manji cenzus u odnosu na prosječnu mirovinu jer mjerimo iste parametre. Mi tražimo 200 po članu obitelji, a kad bi se bilo pratilo porast, odnos između 1800 i 2800 onda bi on trebao biti 2352 za samca. U ovom trenutku imamo 2045, mi tražimo ovim zakonom 2500, a po pravilu koje je uspostavljeno 2004. ono bi u ovom trenutku trebao biti 3024 kune. Propust je da se nismo dogovorili 2004. kako ćemo indeksirati, ali smo u više navrata spašavali dopunsko zdravstveno osiguranje i javnog osiguravatelja, u više navrata je bilo i meni se može prigovoriti zašto nisam vodio brigu o tome ali smo rješavali neke goruće umirovljeničke probleme i povrat duga i dodatke na mirovinu i pitanje staža osiguranja, pitanje mirovine za dugogodišnji staž. Nismo stajali besposleno, bilo je gorućih problema i ovo smo zapostavili. Vrijeme je da napravimo jedan veći iskorak nego što smo ga do sad napravili. Ja sam spreman, ja sam spreman ponovno nakon 6 mjeseci pustiti u proceduru ovaj zakon onako kako je gospođa Bujević rekla. Međutim, kad koristim priliku da joj još jednom kažem da su sredstva osigurana u proračunu temeljem prihvaćanja prijedloga zakona 934. koji je upućen u saborsku proceduru u travnju prošle godine. Dragi moji, ja ću s time polako privoditi kraju s time da molim državnog tajnika da mi pozdravi ministra, jer je ovo već treći ministar za redom koji govori o povećanju police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Mi smo skupili 102000 potpisa i on je odustao od tog poskupljenja. I zamislite za ovih milijun i 675000 osiguranika koji uredno svaki mjesec plaćaju to je ukupno kumulativno 2 milijarde kuna za njih uštede. Dopunsko nije propalo, dopunsko posluje sa pozitivnim rezultatom i ispunjava sve svoje obveze. Dopunsko zdravstveno osiguranje je najzdraviji dio bolesnog zdravstva sa kojim se ja slažem da ga treba liječiti i naći rješenja, ali to nije poskupljenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Mi se zadržavamo ovdje na prihodovnom cenzusu, to odgovaram gospođi Daliji Orešković jer je on najbolji cenzus i najkontroliraniji cenzus. Ja tvrdim da je on vrlo ispravan, što znači nekome da ima i imovine koju u ovom trenutku ne može prodati, a treba mu za liječenje i nema prihoda. Dakle, prihodovni cenzus je ovako kako je uređen i kako je kontroliran u redu. Samo molim sve državne organe i kad se donose zakoni i kad se donose odluke, da se kaže da neka davanja koja su socijalnog karaktera ne idu u prihodovni cenzus. To treba posebno naznačiti. Dakle, briga za građane je naša obaveza, a posebno briga za ranjive skupine a umirovljenici prvenstveno i nezaposleni sa svojom djecom jesu ranjive skupine ovog društva. Ne kažem da je dopunsko zdravstveno osiguranje rješenje svih problema i rješenje siromaštva u Hrvatskoj. To je samo jedan mali doprinos ka smanjenju siromaštva i apeliram na Vladu da kad uputim ponovno, jer znam da će ovo bit odbijeno, mogli smo dati amandmana tri ne bi prošlo, jer je stav Vlade takav je i tako funkcionira politika, da dobro prouči ponovno taj prijedlog s obzirom da su sredstva u proračunu. I apeliram na njih to pogledaju sa aspekta strategije borbe protiv siromaštva u RH jer je ovo samo jedan mali kamenčić, jedan dio mozaika crvene boje. Ne crvene boje zbog mog nekog opredjeljenja, crvene boje opasnosti. Crvena boja opasnosti u ovom slučaju govori da se ne uzima onima koji nemaju, onima kojima fali. 840 kuna ljudima koji su siromašni u Hrvatskoj fali, fali za ono što sam na početku rekao za kvalitetnu obuću, odjeću, jelo, piće, lijekove i za sve ono što treba. Mi toga moramo biti svjesni, dakle ne uzimati najsiromašnijima i ustrajati na povećanju ovih cenzusa kad već postoje rezervirana sredstva u proračunu. Vi provjerite ako meni ne vjerujete, pa se nađemo na kavi. Doviđenja do sljedećeg prijedloga. Hvala vam na raspravi.

To je samo jedan od onih koji su mogući i koje smo dužni koraka koje smo dužni učiniti. Hvala vam najljepša i srdačno se zahvaljujem svima na konstruktivnoj raspravi i mislim da je rasprava bila u jednom finom tonu, da je svak' svakome rekao sve šta treba, a da se nitko neće otići odavde da je ostao nečim uvrijeđen. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Za nas osmero saborskih zastupnika što je po mom znanju matematike 5,3% od ukupnog broja zastupnika zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sjednicu nastavljamo sutra, u srijedu 24. ožujka u 9,30 minuta sa prvom točkom - Prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 99. Hvala vam lijepa i doviđenja.